Poštovane zastupnice i zastupnici dobro jutro, nastavljamo s radom prema planu koji smo najavili, dakle prva točka danas: - Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z. br. 61. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Molio bih sada predstavnicu predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovana ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, pozdravljam ministricu i izvolite, možete nam predstaviti zakon. poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Napomenula bih uvodno da ovaj zakon datira iz, važeći zakon iz 2003.g. i od tad je 6 puta mijenjan i dopunjavan radi usklađivanja s razvojem europskog i međunarodnog pravnog okvira i s obzirom da je donesena Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i Direktiva o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koje se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacije za radio difuziju i reemitiranje televizijskih i radijskih programa i na opseg predloženih izmjena predložen je ovaj cjeloviti novi zakon. Važno je uvijek istaknuti kad se govori o ovom području zakonodavstva da ono pripada dijelu međunarodnog privatnog prava i ima, i autorska prava i srodna prava imaju izrazito naglašeno međunarodno pravno obilježje ne samo u odnosu na EU nego i na druge međunarodne konvencije. Direktiva s kojom se usklađujemo bila je predmetom dugih rasprava na razini EU, moglo bi se reći i iscrpnih rasprava u razdoblju od 2016. do 2019. u kojoj su naši predstavnici, predstavnici RH vrlo aktivno sudjelovali zastupajući nacionalne interese nositelja autora, autorskog prava i adekvatne rasprave i javne rasprave vođene su i na nacionalnoj razini. Željela bih reći s obzirom da ovaj zakon obuhvaća jedan zaista veliki broj dionika koji su vezani ili imaju interes uređenja ovog područja, tako je i naša radna skupina brojila više od 60 dionika, sam proces izrade zakona vodio je Državni zavod za intelektualno vlasništvo, tu je ravnateljica Ljiljana Kuterovac. U ovom uvodnom dijelu još bih spomenula da je donošenje ovog zakona ključno za održanje i razvoj hrvatskih kulturnih i kreativnih industrija. Prije ove krize procjenjuje se da je njihov doprinos ekonomiji RH iznosio približno 4,6% u ukupnoj zaposlenosti i 6,3% u BDP-u, a da smo u izvozu kulturnih i kreativnih industrija postizali rezultate puno bolje nego u izvozima nekih drugih roba i usluga. Međutim, covid kriza razorno je utjecala upravo na ovo područje i neka od najnovijih istraživanja pokazuju da je uz avioprijevoz upravo kultura i kulturne i kreativne industrije najviše pogođene covid krizom. Ističem to jer je puno toga prešlo u digitalnu sferu, a ovaj zakon naglasak stavlja upravo na definiranju, uređenju i zaštiti autorskih i srodnih prava u digitalnom okružju. Što se tiče osnovnih pitanja koja se uređuju zakonom istaknula bih jedan dio pitanja koja se odnose na otklanjanje dosadašnje pravne nesigurnosti, dakle bolje uređenje onih odredbi koje se tiču, koje su pitanje našeg nacionalnog odabira u pitanju uređenja, posebno recimo pitanje rudarenja, korištenja digitalnih sadržaja u knjižnicama, drugim ustanovama, u nastavi, u tom smislu uvodi se iznimka za tzv. rudarenje teksta, zatim iznimka za korištenje zaštićenih sadržaja u digitalnoj i prekograničnoj nastavi i iznimka kad treba čuvati i zaštititi kulturnu baštinu. Drugo važno područje uređenja odnosi se na poboljšanje praksi licenciranja i osiguravanje šireg pristupa zaštićenom sadržaju i tu bih istaknula reguliranje korištenja dijela i drugih predmeta zaštite nedostupnih na tržištu od strane institucija koje čuvaju kulturnu baštinu, kao i olakšan pristup audiovizualnim dijelima na platformama na tzv. videu na zahtjev. Ovo je jednim dijelom vezano i uz Zakon o elektroničkim medijima o kojem ćemo raspravu imati nakon ove. Treće područje uređenja odnosi se na stvaranje tržišta autorskih prava koje dobro funkcionira, pa se u ovom zakonu propisuje zaštita prava izdavača informativnih publikacija u pogledu internetskih korištenja takvih publikacija i uređuje se korištenje autorskim ili srodnim pravima zaštićenih sadržaja od strane pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta. Drugim riječima, jedan novi režim zaštite posebno hrvatskih izdavača, ali i svih onih autora čiji se sadržaji vrlo često dijele i koriste na različitim platformama, a bez da oni od toga imaju ikakvu materijalnu korist ili da se poštuju njihova moralna prava. Četvrto područje odnosi se na osiguravanje pretpostavki za pravičnu naknadu autorima i izvođačima u ugovorima kojima isti ustupaju svoja prava radi korištenja njihovih djela ili drugih predmeta zaštite na način da se u ovom zakonu propisuje jasno načelo odgovarajuće i razmjerne naknade, da se uvodi obveza vezana uz transparentnost informacija o korištenju predmeta zaštite, propisuje se mehanizam za prilagodbu ugovora u slučaju da se izvorno propisana naknada pokaže nerazmjerno niska u odnosu na prihode od korištenja, ovo je ponovno posebno važno za velike internetske platforme i četvrto, autorima i izvođačima omogućuje se opoziv isključive licencije ako nije došlo do iskorištava djela ili drugog predmeta zaštite što je ponovo jako važno u slučaju kad autori zapravo bez svoje volje i potpisanih ugovora pronalaze svoje sadržaje. I ne samo da ih pronalaze za korištenje, nego i da ih netko drugi monetizira. Isto tako, slijedom ove direktive kojoj je zapravo cilj osigurat povoljnije uvjete za širenje u državama članicama televizijskih i radijskih programa, donose se propisi koji će olakšati licenciranje autorskog prava i srodnih prava, tu posebno ističem odgovarajući način utvrđivanja primjene načela zemlje podrijetla kad organizacije za emitiranje žele prekogranično pružati određene internetske usluge, zatim proširivanje obveznog kolektivnog ostvarivanja prava na sve vrste reemitiranja programa i uvođenje jasnih pravila reguliranja autorskog i srodnog prava u situacijama prijenosa, programskih signala putem tehničkog postupka izravnog protoka, termin poznat u praksi kao direct injection. Pored navedenih izmjena koje proizlaze iz obveza članstva EU-a u predloženom zakonu izvršene su i daljnje izmjene i dopune uređenja pojedinih pitanja na temelju problema koje smo uočili ili nedostataka u primjeni dosadašnjeg propisa. Tu bih posebno istaknula uređenje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu bez obzira radi li se o državnoj ili javnoj službi, ugovori o stvaranju autorskog djela po narudžbi, ugovori i stvaranje autorskih djela te drugih predmeta zaštite u pojedinim specifičnim područjima, npr. nakladničkoj, izdavačkoj, audiovizualnoj ili glazbenoj produkciji, zatim opsežnije uređenje prava nakladnika informativnih publikacija, detaljnije uređenje uvjeta za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava od strane neovisnih upravljačkih subjekata, jasnije reguliranje prerade djela, zatim detaljnije definiranje autorskih i srodnih prava koja se ostvaruju u sustavu kolektivne zaštite itd. Što se tiče očekivanja od donošenja ovog predloženog zakona, istaknula bih nekoliko važnih točaka. Prvo, da očekujemo da će se jasnijim pravilima postići veća pravna sigurnost za sve nositelje autorskih i srodnih prava a s tim se zapravo izravno doprinosi gospodarskoj održivosti kulturnih i kreativnih i medijskih industrija. Isto tako, povećat će se pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija, organizacija kulturne baštine, obrazovnih institucija, ovo je jako važno jer je bilo određenih nedoumica oko toga do koje mjere se određeni sadržaji koji su zaštićeni autorskim pravom mogu koristiti u ove svrhe i isto tako uredit će se pitanje rudarenje teksta i podataka što je jako važno za znanstvenu i istraživačku zajednicu. Naglašavam da se ovim zakonom propisuje novo pravo, novo srodno pravo autorskom pravu za izdavače informativnih publikacija, drugim riječima ako neki agregatori poput npr. Google newsa koriste sadržaje koje objavljuju mediji, i od toga naravno zarađuju plasirajući reklame, imat će obvezu urediti pravo na prenošenje takvih sadržaja i nadoknaditi autore takvih sadržaja. Isto tako, ovim prijedlogom uređuju se sadržaji koji se putem tih platformi pohranjuju i dijele i zapravo po prvi put se jasno propisuje odgovornost davatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta za te zaštićene sadržaje koji se putem njihovih platformi prenose, pohranjuju i dijele, drugim riječima, ako ne budu uređena autorska prava, bit će moguće zatražiti da se sadržaji za koje nisu uređena prava uklone. Spomenula bih još pitanje pravične naknade autora i izvođača kao važno pitanje o kojem se vodilo dosta rasprave među različitim dionicima, autorima i producentima odnosno posebno pitanje izvođača i diskografa. Ono što možda još treba spomenuti da se ovim predloženim zakonom olakšava licenciranje autorskog prava i srodnih prava za djela i druge predmete zaštite koji su sadržajni u emitiranjima određenih vrsta televizijskih i radijskih programa vodeći računa o doslovnoj primjeni pravila zemlje porijekla a isto tako propisuju se i jasna pravila u slučaju kad se prijenos programskih signala obavlja pomoću tehničkog postupka izravnog protoka. Očekujemo da će posljedica uvođenja ovih novina biti lakše širenje u država članica EU-a, nacionalnih televizijskih i radijskih programa kao i veća dostupnost u RH, televizijskih i radijskih programa koji potječu iz drugih država članica EU-a. Ocjenjujemo da će se preciznijim uređenjem uvjeta za obavljanje djelatnosti neovisnih upravljačkih subjekata kao i organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koji obavljaju djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava pridonijeti većoj transparentnosti u njihovom poslovanju i ukupnoj djelotvornosti sustava kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava ponovo kao u našoj tradiciji, europskoj tradiciji, još uvijek najboljeg načina osiguravanja prava autora i svih drugih nositelja srodnih prava. Jasnije definiranje prerade djela razriješit će određene nejasnoće do kojih je dolazilo u praktičnoj primjeni kod korisnika predmeta zaštite te time pridonijeti većoj pravnoj sigurnosti kod svih dionika na tržištu. Ista posljedica očekuje se i u pogledu reguliranja situacije kada fizičke ili pravne osobe temeljem vlastite inicijative dostavljaju nakladniku informativnih publikacija ili organizacija za emitiranje autorsko djelo ili predmet srodnih prava sa svrhom objave vijesti i informiranja javnosti o aktualnim vijestima. Također, uređenjem postojećih otvorenih autorsko-pravnih pitanja u vezi sa audiovizualnim djelima koji se nalaze u arhivi HRT-a a koja su nastala prije 1990. g., osigurat će se preduvjeti za njihovo uređeno korištenje. Na kraju ističem da s obzirom da je ovaj zakon uređuje prvenstveno privatno-pravna pitanja iz područja autorskog prava i srodnih prava i tu se unaprjeđuju određeni aspekti već postojećeg uređenja sustava zaštite autorskih prava i srodnih prava, on prema našoj procjeni neće zahtijevati nikakva dodatna sredstva iz državnog proračuna, njegov cilj je na dobar način postaviti okvir za pravičnu redistribuciju prihoda između nositelja i korisnika pojedinih autorskih ili srodnih prava. S kolegama i kolegicama iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koji su nositelji izrade ovoga zakona pratit ćemo pažljivo raspravu, željela bih u ovom uvodnom djelu još naglasiti da je nekoliko pitanja kao i uvijek kad se radi o ovakvim zakonima ostalo otvoreni i nakon rasprave unutar radne skupine i nakon javne rasprave, neki od tih dionika kontaktirali su i saborske zastupnike i klubove zastupnika i mi ćemo pažljivo pratiti i vaše rasprave jer mislim da je cilj i interes svih da se postigne i usvoji takva norma koja će svim dionicima u području kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj omogućiti pravičnu naknadu ali i olakšati poslovanje jer to je na dobrobit svih koji djeluju u tom području. Ovo je zaista jako važan zakon za hrvatsku kulturnu i kreativnu industriju, za njen budući razvoj u digitalnom okruženju, vodili smo se dvama interesima ili dvama principima, kao prvo urediti hrvatsko tržište da bude sigurno, da osigura pravične naknade i da na dobar način, kvalitetan način uredi odnose između svih dionika, to je ono što je zadaća na nacionalnom tržištu, međutim jednako važno bilo je postići i usvojiti, predložiti ovom Visokom domu takva rješenja koja će osigurati adekvatnu zaštitu o čuvanje održivosti budućeg razvoja hrvatskih kulturnih i kreativnih industrija u odnosu na globalne digitalne platforme. Završit ću ovo uvodno izlaganje podsjećanjem da je za nama nekoliko mjeseci u kojima je najveći broj sadržaja kulturnih i kreativnih industrija bio dostupan digitalnim putem, bili smo zadovoljni da smo mogli tim sadržajima pristupati u velikoj mjeri besplatno međutim moramo biti svjesni da je autorima i nositeljima srodnih prava, dakle izvođačima i ostalima taj njihov kreativni rad, njihov jedini izvor prihoda. Jedna od važnih zadaća ovog zakona jest da ih i u tom digitalnom vremenu kad nam se možda ponekad čini da se mora biti dostupno svakome besplatno, da budemo svjesni da postoje ljudi koji tog prihoda i isključivo od tog prihoda žive i da moramo svojim zakonskim rješenjima naći način da im osiguramo pravičnu naknadu.

Ministrice, ostanite tu jer imate 21 repliku. Prva je na redu kolegica Ban Vlahek, izvolite. Poštovana ministrice, u ovom zakonu ima još dosta mjesta za napredak koji nije do kraja ostvaren a što se sugerirano i novim odredbama direktive, treba u prijedlogu zakona dopuniti. Primjerice da se knjižnicama kao potpornim institucijama znanosti i obrazovanju omogućiti izrada zbirki u digitalnom obliku, vrednuje njihov samostalni obrazovni rad, omogući korištenja izvora bez bojazni poništavanja zakonskih iznimki u ugovorima i omogući nužna modernizacija sveukupne djelatnost koja uvijek obavljaju s visokom sviješću o autorskom pravu i unutar zakonom dozvoljenog okvira u javnom interesu kojem one i služe. Naravno kao resorno ministarstvo zaduženo između ostalog i za knjižnice, posebno smo vodili računa o odredbama vezano uz knjižnice. Ja sam vidjela da je od jednog predstavnika knjižničarske zajednice došla jedna dulja predstavka vezano uz određene zakonske odredbe međutim sve ono što se moglo i što se trebalo ugraditi u ovaj zakon a što se tiče dostupnosti i mogućih ograničenja vezano uz knjižnice, to je uneseno, tako da ja bih samo rekla da ova bojazan da određene odredbe ovog zakona bi onemogućile knjižnice npr. u ovim pitanima koje ste vi spomenuli, ne stoje. Hvala lijepa. Poštovana gđo. ministrice, evo ja ću nešto o našim glazbenicima. Naime, govorimo o digitalnim platformama koje distribuiraju glazbu, vlasnici prava tu su naravno naročito izvođači, autori i diskografi u nekoj podjeli kolača. U ovome času autorskim organizacijama pripada nekih 12%, ostatak raznim posrednicima, ponajviše diskografima. Direktiva precizno govori, citiram: „Autori i izvođači trebaju zaštitu predviđenu ovom direktivom“ ali za sada koliko vidimo, inzistira se u ovom prijedlogu zakona na postojećim ugovorima iako direktiva precizno govori da država treba zaštititi ove izvođače.

I na odborima i danas na plenarnoj sjednici istaknula sam da postoje neka pitanja koja ostaju otvorena i za koja tražimo najbolje rješenje, ne brojeno sastanaka smo održali i pojedinačno i zajednički i u okviru radnih skupina, nije Hrvatska jedina država koja traži rješenje, podsjetit ću, mi smo se kao predstavnici i to naš Vlada ali moram reći i zastupnici naše stranke u Europskom parlamentu izrazito zalagali za rješenje koje bi bilo još povoljnije za zaštitu izvođača, nažalost direktiva je usvojeno u tekstu u kojem je usvojena, međutim i takva ona upućuje zakonodavce da nađe način za pravičnu naknadu izvođača i sve što danas bude predloženo u smislu pronalaska takvog rješenja, mi ćemo razmotriti jer to je u interesu svih, to je u interesu i diskografske industrije. Ministrice, urediti autorska prava kao vlasništvo pojedinaca, naravno da je prihvatljivo, međutim ja bi postavio jedno pitanje, u biti, skladatelji, izvođači, imaju svoju krovnu udrugu ZAMP, čini mi se, to naše pravni subjekti, ugostitelji, drugi plaćaju i ok, mene zanima koliki udjel od toga ide skladateljima, izvođačima a koliko ZAMP-u, toj krovnoj udruzi koja očito ima više namjeru stvarati carstvo svoje osobno nego platiti zaslužena autorska prava ljudima koja to pravo ostvaruju i ovim zakonom je očito to cilj da se to područje uredi.

Dakle ova maska je u slobodnoj upotrebi, to mislim da je dobro. ZAMP je doista vrlo često u javnost prisutan, međutim ZAMP je samo jedna od organizacija za zaštitu kolektivnih prava, izvođače zastupa HUZIP, diskografe ZAPRAF itd., imamo organizacija za kolektivu zaštitu filmskih autora, producenata, pisaca itd., itd. Doista jedna od tema koja je uvijek bila prisutna u javnosti, bila je trebaju li objekti koji koriste glazbu, to plaćati, mislim da to zaista nije nešto što bi trebalo problematizirati, istaknula sam uvodno da naši umjetnici od toga žive i to je njihov jedini ili najvažniji prihod i mislim da je svima nama u interesu da se taj prihod zaštiti, [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] a uvodno sam rekla da će ovaj zakon dovesti do transparentnih odredbi o kolektivnim organizacijama. Sada je na redu kolega Mlinarić, izvolite. Poštovana ministrice, dokument koji držim u ruci je godišnje izvješće o podjeli izvođačkih naknada koje je sastavila španjolska udruga ga zaštitu izvođačkih prava. U njemu se precizno navodi broj djela, broj izvedbi i što je još najvažnije, broj izvođača koji su ostvarili pravo na naknadu. Brojke sve govore. Čak 53 892 glazbenika dobila su naknadu za izvođenje glazbenih djela. Zašto ovaj prijedlog zakona tvrdi da to u Hrvatskoj nije moguće? Znam na što, niste baš to postavili u vašoj replici ali odnosi se na to bi li se u Hrvatskoj mogao uvesti španjolski model koji je jedinstven u EU-u, u odnosu na zaštitu izvođača, to je isto jedna od tema o kojih se dosta raspravljalo, međutim treba se znati da španjolski model ima jedan drugačiji model i nisam sigurna da bi većinski hrvatski izvođači takvom modelu pristupili jer on predmnijeva obveznu kolektivnu zaštitu odnosno prijenos prava na kolektivnu organizaciju a onda neodrecivu naknadu, vidimo ovdje je vaš kolega Dretar koji to područje dobro poznaje, kod nas je jedan drugačiji model, veliki broj izvođača ugovara svoja prava s diskografima izravno, [[Upadica predsjednik: Hvala.]] ali je sve otvoreno kako se udruga opredijeli. Kolegica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena ministrice, ja ću vam postaviti pitanje vezano uz jednu drugu oblast a to je oblast arhitekture. Oblast arhitekture do sad u važećem zakonu, ja ga govorim, to je dakle 2003. je bio vrlo nespretno, skoro nikako reguliran.

Iz razloga što, dakle netko tko je naručio, interes arhitekta je da mu kuća, koju je isprojektirao, sad govorim isključivo o kući, bude izvedena. Interes arhitekta je da se na njoj promjene koje se eventualno dešavaju, dešavaju uz njegovu suglasnost i sigurno ne bi volio da taj koji mu je on isporučio svoje djelo, odnosno koji mu je platio, napravi istu takvu kuću negdje drugdje, a da on o tome ništa ne zna. O tome je bilo nešto riječi i na odboru, to je nešto što mi uređujemo svojim nacionalnim zakonodavstvom, dakle išli smo prema jednom unaprjeđenju koje dijelom proizlazi i iz određenih problema koji su se nalazili u praksi. Kao što sam rekla i na odboru, u jednom dijelu to je pitanje autorsko-pravne zaštite arhitekata, posebno u odnosu, njihovom odnosu sa naručiteljem, međutim, pojavljuje se u praksi i dodatni problem ukoliko je potrebno, zbog poštivanja nekih drugih propisa prilagoditi to autorsko djelo, do koje mjere neki arhitekt ili nositelj, dakle autorskog prava na to može pristati ili ne pristati. Tako da, evo, vidjet ćemo, mislim da smo sad već unaprijedili tekst u odnosu na postojeći, ali vidjet ćemo do drugog čitanja je li treba još nešto dorađivati. Uvažena ministrice, podržavamo napore da se riješe autorska prava u digitalno okruženju, to je važan, težak i obuhvatan posao koji je od presudnog značaja, ne samo za našu budućnost, nego i za našu sadašnjost. Međutim, u sadašnjem prvom prijedlogu zakona čini se da postoji dosta nezadovoljnika, autora koji će ta prava konzumirati. Jedni od njih su, primjerice, novinari kojima smeta čl. 96 koji navodi da poslodavac ima isključiva autorska imovinska prava na djelu koje je nastalo u njegovom okruženju. Drugi su izvođači. Izvođačima pak smeta, primjerice, nedosljednost toga što novinari svoja prava čl. 162 povezano čl. 218 ostvaruju kolektivno, dok izvođači isto to ne mogu učiniti. I treće pak su nakladnici koji pak čl. 213 se propisuje da autori određena prava mogu samo kolektivno ostvariti. Na koji način mislite da je uopće moguće [[Upadica: Hvala vam.]] pomiriti sve te različite interese? Pa upravo ovo što ste na kraju, pomiriti sve te različite interese. Ovo je zakon u kojem je jako puno pojedinačnih interesa, a interes hrvatske kulturne i kreativne industrije da svi, do one mjere do koje je to moguće, postignu određena rješenja koja će ih štititi. Različita je situacija između novinara i izvođača, mislim da s ovim prijedlogom i prema njemu se opredjeljuje sada jedan veliki broj država, ćemo napokon osigurati da za one sadržaje koje proizvode naši nakladnici i novinari, netko počne dobivati naknadu jer sad ne dobiva nitko naknadu, a novinari će kroz svoju kolektivnu organizaciju u odnosu na izdavače dogovoriti u kojem postotku će se to redistribuirati.

Iz prijedloga ovog zakona koji je pred nama za pozdraviti je svakako da će iz njega proisteći bolja zaštita autora, izvođača, nakladnika, portala, odnosno kreativne i kulturne industrije. To je dobar preduvjet da se i nakon ove Covid krize ta upravo industrija koja je, nakon toga, može se puno bolje oporaviti, što je svakako i cilj ovog zakona. Moje pitanje je međutim, drugo. Znači čuje se često po javnom prostoru da će taj zakon imati čak i utjecaj na nas obične građane, dakle mene koja nisam uopće iz tog dijela branše i industrije. Svaki zakon koji donosimo u ovom Saboru na neki način utječe na sve naše građane, a kad predlažemo zakone mi koji smo sad u poziciji da ih predlažemo, a vi koji ih podržavate ili svojim kritikama nekad ne podržavate, mislim da nam je svima uvijek zajednički cilj da on doprinese. On će u prvom redu doprinijeti boljoj pravnoj sigurnosti svih onih koji na tržištu autorskih i srodnih prava ostvaruju, bilo svoja materijalna ili moralna prava. Na takav način omogućit će razvoj naše kulturne i kreativne industrije, neki izravni utjecaj na građanina pojedinca, ja bih ga u prvom redu vidjela kroz ovu liberalizaciju korištenja autorskog prava u obrazovne i znanstvene svrhe, što je jako važno za jedan veliki broj naših građana, od učenika do starijih. Hvala predsjedniče, ministrice pozdravljam otvorenost koju ste iskazali da saslušate prijedloge u ovoj raspravi, ali mislim da se svi možemo složiti da trenutno imamo barem u nekim segmentima doista jednu nepravednu situaciju. Npr. ako čovjek napiše jedan autorski članak, analizu, komentar u novinama, on će dobiti od tog izdavača neku naknadu, ali kasnije drugi portali ili velike digitalne platforme će to prenijeti, oni će zarađivati na tome, a autor neće od toga imati ništa i sad s ovim zakonom doista se stvara jedan okvir da se ta nepravda popravi. Mislim da je to smisao i ove rasprave i važnost ovoga zakona. Hvala vam na ovom komentaru i na ovoj replici, zaista, zato je bilo važno da se to pitanje uredi direktivom jer objektivno i realno, Hrvatska sa svojim tržištem od 4 tisuće ljudi, teško bi bilo koji nositelj ili kolektivna organizacija u odnosu na globalne platforme mogla postići neki iskorak u zaštićivanju naših autora i drugih nositelja srodnih prava. Direktiva je tu u ime svih država članica EU zapravo postavila jedan okvir koji nam sad omogućuje određenu razinu zaštite, ali i potvrđuje zašto je važno čuvati kolektivne organizacije i čuvati model kolektivnog ostvarivanja prava jer ponovo pojedinac bilo novinar, autor, izvođač vrlo bi teško u odnosu na globalne platforme ikad išta postigao, pa evo ja se nadam da će rezultat bit onaj kakav svi želimo. Kolega Pavić Poštovana ministrice, imali smo raspravu tamo negdje početkom 12. mjeseca na odboru, odonda smo dobili dosta dopisa i primjedaba i od strane redatelja i od strane glazbenih umjetnika, došao je i jedan dopis od Google-a. S obzirom da je prošlo 2 mjeseca, moje je prvo pitanje da li ste možda već surađivali sa tim ljudima koji su dali primjedbe i da li ste uspjeli usuglasiti stavove vaše i njihove? A drugo pitanje je vezano za redatelje kazališnih predstava s obzirom da su oni u ovom prijedlogu zakona koji je bio tu nisu bili imenovani kao autori, da li ste to uspjeli sa njima uskladiti jel to je bilo kod njih veliko nezadovoljstvo izazvalo? Redatelj je u svakom slučaju autor, ali ovdje se radi o drugom pitanju, dakle na koji način se ostvaruje naknada i tu i je razlika između filmskih redatelja i kazališnih redatelja, ali to najčešće ovisi o samoj ekonomiji, o načinu na koji se monetizira pojedini dio stvaralaštva. Dakle, pitanje kazališne predstave izravno je vezano uz izvođenje, uz ulaznice, uz ugovore koji se postižu s jedne strane za sam čin, a drugi za iskorištavanje na svakoj pojedinoj kazališnoj predstavi, a u slučaju filma odnosno tog dijela zapravo korištenje traje puno dulje i na puno drugačije načine.

Uvažena ministrice, evo kao član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije želim istaknuti jednu činjenicu i apostrofirati da vaše zalaganje pri donošenju ovog zakona apsolutno podržavam na način transparentnosti i uključivanja svih dionika koji su zainteresirani za ovu raspravu. Kompleksan je zakon, najveći prijepor naravno vodi se u ovoj priči oko izvođača i diskografa koji je izazvao najviše polemike. I evo želim zahvaliti što ste dali priliku i što ćemo održati tematsku sjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije gdje ćemo pozvati i diskografe i pozvati i izvođače i onda naći najbolje rješenje koje će ući nakon drugog čitanja u zakon. Nije za ludu u recitalu direktive posebno istaknuta fragilna pozicija izvođača i upućeno je prema državama članicama da se nađe način pravične naknade, tako da vjerujem da će svaka rasprava u tom smjeru biti korisna i dobrodošla. Pa evo konačno je ugledao svjetlo dana i novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Mislim da je to jedna od bitnih karika za daljnje unaprjeđenje jedne od najprokluzivnijih industrija današnjice, a tu spada kreativna industrija koje Hrvatska relativno dobro stoji. Stoga vas molim jedno dodatno pojašnjenje, možda i pitanje. Koji su to konkretni benefiti u dijelu dodatnog osnaženja pravične naknade autora i kad govorimo o autorima ne mislim samo na diskografe nego i na druge autore od izvođača, pisaca, slikara, kipara, arhitekata u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja? Možda treba reći s jedne strane bolje odnosno detaljnije uređenje i poboljšanje sustava kolektivne zaštite koji je za pojedina područja jako važan. Drugo, preciznije definiranje određenih odredbi koje se tiču samog definiranja autorske naknade. Međutim, ovo što ste spomenuli, a referiram se i na ono pitanje odnosa između kazališnih ili filmskih redatelja, doista je velika razlika u načinu ostvarivanja prava i načinu generiranja prihoda za tu naknadu ovisno o pojedinom segmentu kulturne ili kreativne industrije. Drugim riječima, dok su glazbeni autori i izvođači zaista u najvećoj mjeri na komercionalnom tržištu, kad pogledate recimo pisce tu u cijelosti tu naknadu preuzima država, tako da je, vrlo je teško uspoređivati jedno s drugim. Hvala lijepo g. predsjedniče. Poštovana ministrice, iz analize prijedloga, dakle ovog zakona, razvidno je da zapravo ovaj prijedlog zakona osigurava jaču zaštitu kreativnih industrija na internetu, jaču i bolju zaštitu i autora i izvođača i nakladnika i internetskih portala. Iz evo dosadašnjih replika razvidno je da je potrebno dodatno urediti dakle odnos između autora i diskografa vezano, izvođača i diskografa vezano za pravičnu naknadu. Međutim, treba naglasiti da ovaj zakon između ostaloga osigurava i održivi okvir za male kreativne industrije kao što je Hrvatska kreativna industrija, dakle štiti i promiče i kreativce i autore, ali i pluralizam medija i u tom smislu smatram da je potrebno naglasiti da ovaj zakon naposljetku osnažuje opstanak nacionalne kulture, dakle hrvatske nacionalne kulture u globalnom digitalnom svijetu. Slažem se sa ovim što ste rekli i mislim da je zapravo dobro da ćemo u istom danu raspravljati i o Zakonu o autorskim i srodnim pravima i o Zakonu o elektroničkim medijima jer je tu jako puno preklapanja i zapravo oba teksta u prvom redu idu prema tome da očuvaju održivost nacionalne, kulturne i kreativne industrije i da postave određeni okvir u kojem ćemo moći implementirati propise da bismo zaštitili te nositelje prava i nakladnike na tom velikom globalnom tržištu. To je zaista poseban izazov za male, brojčano male narode, brojčano male kulture i fragilna tržišta koja jako teško se odupiru zapravo na tom globalnom, globalnom tržištu. Uvažena ministrice, vjerujem da ste uložili puno truda da bismo mi ovdje na klupe dobili ovaj prijedlog zakona i nadam se nakon svega da ćete osjećati zadovoljstvo što ste se uhvatili u koštac sa ovako složenim i zahtjevnim materijalom. Moje pitanje je, sad i postoji prijepor između izvođača i diskografskih kuća s obzirom da se promijenila tehnologija i prijenos zvuka i na koji način se to misli urediti da bi svi bili zadovoljni? I drugo pitanje, koliko će nam trebati vremena da hrvatsko zakonodavstvo uskladimo sa pravnim stečevinama EU? Puno truda su uložili posebno moji suradnici, kolege u državnom zavodu, ali i svi predstavnici iz svih udruga koji su sudjelovali u pripremi ovog zakona i dobro ste istaknuli upravo je ta promjena tehnologije donijela te poremećaje. Treba ovdje istaknuti kad se govori o tom odnosu diskografa i izvođača da oni zapravo imaju vrlo dobro definirane odnose u analognom svijetu, ali problem se pojavio uvođenjem novog poslovnog modela koji, ja bih rekla, nije niti inovacija, niti neki poseban specifikum Hrvatske, dakle taj novi poslovni model donijele su globalne platforme i u tom novom poslovnom modelu zapravo dogodilo se ugrožavanje određenih segmenata nacionalnih kulturnih i kreativnih industrija. Ovaj zakon je za širu javnost kada kažemo onda je to nešto što je imaginarno i ljudi to ne doživljavaju kao nešto što je jako važno. A prvenstveno u sadržaju zakona kad se gleda da se to odnosi i na računalne programe i na upravo arhitektonska djela i sve ostalo što je i sadržano i kreativna industrija. Ono što bih ja htjela istaknuti je zaista da je tu važno napraviti reda jer to nije bilo dovoljno dobro uređeno, a kada vidimo koliko, koliki udjel zaposlenih, pa koliki je utjecaj na, na BDP, kako naše države tako i države EU onda držim da je to jako značajno i da to javnost mora dobro znati što je to, kako se reflektira zapravo na cjelokupnu ekonomiju. Izvolite odgovor. Dobro ste to istaknuli, zaista suvremene ekonomije u velikoj mjeri oslonjene su na različite industrije koje su bazirane na autorskom pravu, njih obilježava inovativnost i kreativnost. Kao što sam uvodno rekla u odnosu na neke druge grane našeg gospodarstva rezultati u izvozu usluga kulturnih i kreativnih industrija pozicioniraju nas puno više na tim ljestvicama nego što objektivno jesmo kad se promatra cjelina našeg gospodarstva i zaista je važno posebno za brojčano male zemlje da imaju takve sustave kojima će osigurati da naši kreativci, autori i svi drugi nositelji srodnih prava na našem tržištu mogu imat tako povoljan okvir da se ovdje zadrže, a onda te svoje usluge plasiraju i izvoze globalno. Ministrice Obuljen Koržinek, u Direktivi o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu u tekstu se na mnogo mjesta izrijekom zahtjeva zaštita autora i izvođača i spominjujući ih gotovo uvijek zajedno. Izričito se navodi njihova zapravo loša pregovaračka pozicija i sada mene zanima u odnosu na to recimo čl. 142. u kojem se govori o kolektivnim sporazumima između reprezentativnih udruženja umjetnika izvođača i proizvođača fonograma na kraju završava ovako „i paušalni iznos može biti razmjerna naknada“, istina dodaje se, ali to ne bi trebalo biti pravilo. Mi stvarno vjerujemo da treba biti neodreciva naknada i da treba odrediti, naravno izbalansirat postotak. Kao što svi znamo pitanje autorskih prava i implementacije autorskog prava je pitanje privatnog prava i istaknula sam već da je u analognom, u analognoj ekonomiji odnos konkretno između diskografa i izvođača bio na takav način uređen kvalitetnim kolektivnim ugovorima s kojima su i jedna i druga strana, ali i ostali dionici tog tržišta bili zadovoljni. Poremećaj se dogodio u digitalnom okruženju, a čl. 142., pa onda i 43. i 144. zapravo su postavili jedan dobar temelj da se kroz kolektivni ugovor između tih dviju udruga koje predstavljaju nositelje prava na ovim principima kakvi su zapisani u zakonu postignu dogovor. Kolega Prica, izvolite.

Sad ćemo, sad ćemo mi. Evo izvolite može. Poštovana ministrice, zbog velike gospodarske važnosti koja proizlazi iz ovog zakona, dakle i za poslovne subjekte, ali i za autore, dakle prihodi autora, pa i prihodi njihovih obitelji, htio bih samo reći da smatram da se još dodatno trebate konzultirati. Dakako, do sada ste se konzultirali, naravno, nije moguće svima, nije moguće svima udovoljiti, no vidimo e-mail koji je išao prema klubovima zastupnika. Dakle zbog iznimne važnosti za gospodarstvo bilo bi dobro da se još jednom, da se još dodatno provedu konzultacije sa svim zainteresiranim stranama, tako da bi znači sam zakon, kad se usvoji bio što pravedniji i imao što bolje posljedice za hrvatsko gospodarstvo i za sve sudionike. Hvala vam. Kao što sam i rekla već više puta i u uvodnom izlaganju, a i u ovim replikama, mi smo otvoreni za sve prijedloge koji će unaprijediti tekst ovog zakona. Vjerujem da su svima namjere iste. Naglasila bih samo, ovdje govorimo o ostvarivanju privatnih prava i zapravo, da bi netko dobio, netko drugi mora malo popustiti i tu je jedan balans koji se nalazi, koji je potrebno naći, nije ga uvijek lako naći i zato je uvijek bolje rješenje kada se nositelji prava između sebe dogovore o konceptu i onda se to unese u zakon, nego da se nešto nameće. Međutim, ako ne bude dogovora, naravno da će onda zakonodavac morati ojačati smjer za koji budemo smatrali da je ispravan. 30 godina nakon pojave mreže koja se zove internet, 20 godina nakon pojave Nebstera, mi raspravljamo o ovome i to je dobro. Država kasni, vi znate, ja znam, da postoji rješenje CERP-a po kojemu najveći hrvatski diskograf nema pravo na katalog kojim raspolaže do 1993. g., to pripada državi i država zbog toga trpi direktnu štetu od nekoliko milijuna kuna svake godine. Po tom pitanju ne činite apsolutno ništa. I vi i ja znamo da hrvatski izvođači u digitalnom okruženju ne dobivaju ništa i mi se žurimo, mi smo prvi parlament u Europi koji o ovome raspravljaju. Španjolci imaju neka rješenja, Nijemci traže kako će riješiti User Generated Content i prolongirat će donošenje ove direktive. Recite mi, znate li koliko hrvatski izvođači, posebice oni prateći dobivaju od diskografa temeljem pozitivnih zakona i koliko će dobivati [[Upadica: Hvala vam.]] od ovog zakona? Kao prvo, što se tiče, hvala vam na ovim komentarima, što se tiče CERP-a, i vi znate da je tu uložena žalba, dakle ministarstvo ne može niti Vlada ništa napraviti dok se to u sudskim instancama ne riješi. Dakle, radi se o katalogu Croatia Recordsa, a što se tiče izvođača, mi se nećemo žuriti, mi ćemo donijeti ovaj zakon kad se za to steknu uvjeti, međutim, i vi znate koliko je to kompleksno jer vi ste bili predsjednik diskografske udruge. Dakle bili ste u poziciji vi osobno napraviti određene iskorake i to baš u trenutku kad su se postavljali principi za zaštitu prava izvođača i diskografa na internetu. Pretpostavljam da ste tad, kao predstavnik diskografa zastupali njihove interese jer vi ste i jedno i drugo i izvođač i diskograf, [[Upadica: Hvala.]] tako vaše ponuđeno rješenje će sigurno [[Upadica: Hvala lijepa.]] biti zanimljivo. Dakle pozivam se na svojih 30 sekundi pa mi možete dati opomenu. Nije točno, rješenje CERP-a je rješenje temeljem kojega nije moguća žalba i sudski spor ne može odgoditi taj proces. Kolega Škoro, dobivate opomenu. Nemojte se sada buniti kada dobijete opomenu pa da kažete da sam vam dao kao potpredsjedniku Sabora koji Poslovnik, ovo ste namjerno napravili, ja vjerujem da poznajete Poslovnik, ali ste namjerno kršili Poslovnik pa dobivate opomenu. Sada je na redu kolegica Glasovac, izvolite. Poštovana ministrice. Intencija i glavno načelo direktive o kojoj smo maloprije govorili 2019/790 je načelo odgovarajuće i razmjerne, odnosno primjerene naknade za svako, a posebno digitalno korištenje određene snimke. To bi značilo pravednu ravnotežu između prava i interesa. Ako uzmemo u obzir da svaka snimka sadrži 3 prava, a to su autorsko, to je ono, nazovimo to tako, diskografsko ili pravo proizvođača fonograma i 3. pravo izvođača. Smatrate li da je princip pravednosti zadovoljen ako imamo situaciju gdje autor dobiva 12% prihoda, gdje nakladnici odnosno diskografi dobivaju više od 50%, a glavni izvođači, ako su sreće, dobre sreće, 5%, ako nisu 0%, jednako kao i pomoćni glazbenici. Hvala vam na ovom komentaru, više puta sam ponovila i ponavljat ću cijeli dan koliko god bude trajala rasprava. Namjera prijedlog zakona je naći održiv i pravičan okvir. U odnosu na ono što sadašnji zakon propisuje, ovaj zakon nudi značajan iskorak i upućuje na principe između reprezentativnih udruga izvođača i diskografa, na kojima moraju potpisati kolektivni ugovor, sklopiti kolektivni ugovor. Dakle ovdje se dogodila jedna anomalija, ona se dogodila na globalnoj razini, bio je pokušaj 2014. g. da se donese direktiva o obveznom kolektivnom pregovaranju, ona nažalost nije usvojena i mi sad moramo tražiti rješenje koje će zaista biti pravično. Pa predloženim zakonom uvodi se odredbe kojima se osiguravaju pretpostavke kao što ste rekli za pravičnu naknadu autorima i izvođačima.

Mislite li da je to pravedno raspodijeljeno, postotci, u stvaralaštvu i kao i što govori se uvijek neki su zakinuti u njihovim pravima koja proizlaze iz zakona koji je bio prije na snazi? Da li će stvarno ovim zakonom biti pravedno raspoređena sredstva i naknade koje im pripadaju? Situacija sad nije dobra. Dakle, da je dobra ne bismo toliko o tome raspravljali i tražimo, obveza nam je svima pronaći rješenje koja će osigurat pravičnu naknadu. Situacija sad nije dobra. Izvođači mnogi nemaju nikakve ugovore, neki imaju ugovore, neki nemaju nikakve ugovore za digitaliju, s druge strane u Hrvatskoj je bio, mi smo ajmo reći, kasnije ušli odnosno ti veliki servisi kasnije su ušli u Hrvatsku međutim ušli su pod uvjetima očito u dobroj vjeri vjerujući da diskografi imaju uređena prava svim izvođačima. Ovo je pitanje koje se mora urediti, moram spomenuti da vezano uz to pitanje pokrenut je jedan sudski spor koji je u tijeku, dakle i o tome smo vodili računa da uzmemo u obzir te okolnosti dakle spor su pokrenuli izvođači i oni čekaju razrješenje tog spora. Poštovana gđo. ministrice, u ovom prijedlogu zakona izostalo je da se kroz odredbe zakona odnosno od tog novog propisa, posebno u djelu naknadu za reproduciranje odnosno o repozitorijima građe, jasno istakne i vrednuje javne i neprofitna uloga knjižnica i baštinskih institucija i ne miješa se sa komercijalnom djelatnošću. Mislim da vi niste bili u zadnjem sazivu Sabora, mi smo prije 2 g. donijeli novi Zakon o knjižnicama i status knjižnica kao javnih ustanova i njihov status uređen je tim zakonom, dakle to nije predmet autorskog prava a upravo ova direktiva pa onda i naš zakon, za sve institucije kulturne baštine a tu spadaju i knjižnice, omogućuje jedan puno liberalniji tretman svih prava i korištenje posebno za daljnju upotrebu svih sadržaja koji su inače autorsko-pravno zaštićeni ali u slučaju korištenja u baštinskim ustanovama, dakle i u knjižnicama ali rekla sam institutima, fakultetima, taj je režim značajno liberaliziran i to je nešto za što se i Hrvatska u pregovorima o direktivi čvrsto zalagala. Kolega Zekanović nije prisutan pa gubi pravo govora i zadnja replika, poštovana kolegica Puljak, izvolite. Zahvaljujem. Općenito ovaj prijedlog zakona na neki način ne jača slobodu poduzetništva u području ovih kreativnih industrija već suprotno proklamiranim načelima EU, jača opet ove kolektivne organizacije tipa ZAMP-a.

Hvala vam na vašem komentaru iako moram priznat da ga ne razumijem, otkud ste vi iščitali u ovom zakonu da bi se išlo u tom smjeru, dakle postoji cijeli niz kolektivnih organizacija, jedna organizacija možda je malo prisutnija u medijima od drugih ali kao što sam rekla, svaki skupina nositelja autorskih i srodnih prava ima svoju kolektivu organizaciju, zadnjih godina veliki broj njih je zapravo se ako tamo mogu reći, pokrenuo i bolje organizirao na globalnom tržištu, a pogotovo digitalnom tržištu, jako je teško da pojedinačni nositelj prava ostvari svoja prava. Teško je i kolektivnim organizacijama u malim državama ali sigurno bolje i lakše i pravednije će se nadoknaditi autorima i drugim nositeljima srodnih prava ako u njihovo ime za veći broj dionika budu pregovarale kolektivne organizacije nego kao oni kao pojedinci. Zahvaljujem ministrici. Možete na mjesto, mi ćemo sada nastaviti dalje. Pa pitam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Kolega Pavić, potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, izvolite. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na sjednici održanoj 10. prosinca Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 12. studenog 2020. godine. U uvodnom obrazloženju ministrice kulture i medija koje je gotovo isto i bilo na odboru, svi smo čuli što su željeli postići zakonom. U raspravi na odboru uz ostale rasprave od ostale teme koje ste već vi danas tu dotakli u svojim replikama, potvrđena je potreba da se osuvremeni pravni okvir i da ga se prilagodi digitalnom društvu u kojem živimo. Zbog specifičnosti trenutka u kojem se ide u izmjenu zakona, u vrijeme epidemije bolesti COVID-19, dio rasprave je bio usmjeren na online nastavu i angažman nastavnika, učitelja i profesora za koje smatraju da bi trebali biti dodatno nagrađeni za svoj doprinos u poboljšanju online nastave, stvaranjem digitalnih sadržaja ali da je teško razlučiti što spada u materijale za nastavu a što je dodana vrijednost s time da bi se svakako trebalo računa što se stavlja na mrežne stranice da to bude u koordinaciji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Posebno je skrenuta pozornost na veliki broj primjedbi iznesenih u javnoj raspravi, a naročito iz područja filma i glazbe. Članovi odbora smatraju da će autori biti zadovoljni predloženim zakonom ali na zadovoljstvu ostalih sudionika koji su sudjelovali u izradi, od rada treba još poraditi. Članovi odbora su izrazili sumnju da li se dovoljno i na pravi način štite računalni programi i baze podataka ali je rečeno da je u programu Europske komisije za 2021. i revidiranje direktive koja uređuje zaštitu baza podataka vezano za aktualnu raspravu o digitalnom dobu i tretmanom digitalnih podataka te je za očekivati da će u 2021. g. započeti rasprava o modernizaciji zaštite podataka i baza podataka i općenito o drugačijem tretmanu podataka u digitalnoj ekonomiji. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova sa 7 glasova za i za 3 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke.

Nakon ovoga, otvorit ću raspravu i krećemo s rasprava klubova zastupnika, prvi je na redu Klub Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Poštovana ministrice, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Govorim o autorskim i srodnim pravima i tu se uglavnom govori o digitalnom, znači o digitalnim pravima odnosno o plasiranju tih sadržaja na ove nove mreže je li to Youtube, Facebook, Reddit, Tik-Tok, Instagram, Twitter, nije bitno. Ali ono što je bitno da svi ti provideri, pružatelji usluga za ove digitalne sadržaje, nemaju sjedište u Hrvatskoj, nitko od njih. Bilo to Amerika, Irska, V. Britanija, Nizozemska ili se ne zna gdje je zapravo sjedište odnosno gdje su uopće te kompanije registrirane. I sada hipotetski, ja danas uzmem, ukradem nečije autorsko djelo, neku pjesmu g. Škore i na njoj zarađujem npr. neke novce na svojim kanalima, na svojim društvenim mrežama i ja ću biti, mogu biti sankcioniran, je li, sukladno ovom zakonu odnosno ne mogu tematizirati odnosno taj novac bi trebao dati autoru. Ali ako to napravi netko iz Njemačke, iz Nigerije, iz Latinske Amerike ili čak vlasnik te platforme, postoji li neki institut kojem mi tog čovjeka prisiliti da on vlasniku tog autorskog djela nadoknadi to što koristi njegovo autorsko djelo? Dakle, ovaj se zakon isključivo odnosi na ljude koji su vezani OIB-om, državljanstvom, rođenjem, za našu državu Hrvatsku a svi ostali mogu radi što god hoće, apsolutno što god hoće, jel tako? Ne postoji mogućnost da mi njih sankcioniramo. Nikakva mogućnost. Dakle ključno je pitanje i to je pitanje svih pitanja, jeste li vi kao ministarstvo, jeste li vi kao Vlada, je li Andrej Plenković svjestan da on ne kontrolira medijski prostor, ne u smislu kontrole, on kontrolira kako njemu treba politički pa će on na HRT dovoditi ljude koji njemu odgovaraju, ako mu ne odgovara, neće dovoditi. Da on ne kontrolira uopće financijski što se tiče ovih stvari, što se tiče govora mržnje, prostor, virtualni, znači taj virtualni prostor, prostor društvenih mreža jer sve te kompanije imaju svoja sjedišta ko zna gdje. Ja ću vam reći jedan jako lijepi primjer a to vam je Slobodan Praljak. Danas ako objavite i napišete Slobodan Praljak na društvene mreže, npr. na vašu Facebook stranice, ne znam imate li ministrice ili neki drugi kanal ili objavite njegovu sliku, automatski će vam biti blokiran profil a ti profili koštaju i po nekoliko stotina tisuća kuna, ovisno je li, koliko pratitelja ima. I mene zanima je li hrvatskim zakonom i kojim hrvatskim zakonom je zabranjeno izgovoriti ime i prezime Slobodana Praljka? Kojim hrvatskim zakonom? Recite vi meni ministrice, kojim zakonom? Dakle, vi ćete nešto kontrolirati a ne kontrolirate vi nego kontrolira neki čovjek u Irskoj. Dakle, mi nemamo kontrolu, mi govorimo o nekom zakonu, o autorskim pravima i srodnim pravima, a kontrola uopće nije kod nas. Netko se može sa ljevice i sa HDZ-a i složiti sa s time da se Slobodan Praljak ne spominje u hrvatskom virtualnom prostoru. Ali zašto bi netko krao pjesme naših hrvatskih izvođača i objavljivao ih i koristio ih, zarađivao na njima negdje drugdje a ne plaćao to autorima? Ne znam jeste li shvatili poantu cijele priče. Dakle, ovo je sve besmisleno dok god vi ne sjednete s vlasnicima, sa direktorima ovih znači pružatelja usluga u virtualnom prostoru. Jer ćete samo kontrolirati onda i fizičke i pravne osobe u Hrvatskoj dok će svako na svijetu moći raditi što god hoće. Gledajte, ovo je jedna jako, jako kompleksna tema i ne znam da li vi ministrice i Andrej Plenković shvaćate kolika je moć tih društvenih mreža a vi ste to kompletno pustili iz svojih ruku. Društvene mreže danas odlučuju izbore, mijenjaju vlasti i imat će sve veći i veći utjecaj. A mi se bavim zakonom koji ćemo kontrolirati malog čovjeka u Hrvatskoj a puštamo zapravo tu jednu platformu platforme ko zna kome. I još jedna druga stvar, evo konkretna jedna objekcija, jedna primjedba.

I vi tu istu fotografiju upotrijebite na svojim društvenim mrežama i kažete, branite se protiv tog naslova i te opreme tamo i platite kaznu jer ste neovlašteno koristili fotografiju koju je on vama zakonski vas je slikao. Da netko može fotografirati vas 1000 puta i s vašom fotografijom raditi što god hoće, a u onom trenutku kad vi tu svoju fotografiju, jer ste vi na njoj, upotrijebite za neki svoju svrhu, vi ste u prekršaju. Dakle ovo je jedna stvar koja se mora riješiti. Ja mislim, ako je sadržaj nekog djela konkretno ću reći ovdje, fotografije, konkretna osoba, ja smatram da bi ta konkretna osoba tu fotografiju trebala moći koristiti bez naknade. To je po meni najlogičnije, evo, to stavite sebi kao jednu primjedbu pa pokušajte to promijeniti. I evo ja ću, neću iskoristiti cijelo vrijeme, ali ću još jedanput ponoviti, ključno pitanje da hrvatska država mora početi voditi računa o tome tko upravlja hrvatskim virtualnim prostorom, to nisu tvrtke iz Hrvatske nego tko zna odakle koje rade što god hoće i rekao sam lijepo primjer Slobodan Praljka pa evo, pokušajte to promijeniti da evo, kad bude sljedeća obljetnika Slobodanu Praljku, kada tisuće Hrvata stave njegovu sliku na internet, da ne budu blokirani njihovi profili, odnosno da i dalje mogu komunicirati na društvenim mrežama. Sada ćemo ići na drugu raspravu. Poštovana kolegica Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.

Ovaj zakon je izazov za Hrvatsku, za novo doba, prelazimo iz analognog u digitalno doba i naprosto, europske direktive koje reguliraju odnosno postavljaju određena načela prema kojima bi bilo poželjno da se države članice ponašaju u digitalnoj eri je ono što moram prenijeti u nacionalna zakonodavstva. Posegnuli smo za mehanizmom izrade novog zakona, nismo išli u izmjene i dopune, podržavam. U njemu je što iz prijašnjih, što ih novih direktiva bilo potrebno uskladiti u ovom nacionalno zakonodavstvo odnosno prenijeti u ovaj zakon 15 direktiva EU parlamenta i vijeća od '93. do 2019., od čega su 2 konkretno predmet ovih izmjena, ali novog zakona i dvije uredbe EU parlamenta i vijeća iz 2017. g., ali i uskladiti na neki način postojeći zakonodavni okvir sa stalnim promjenama koje se događaju nevjerojatnom brzinom u digitalnom svijetu, ako je moguće biti i ispred njih. E sad, u Saboru sam 5 godina i vrlo su rijetki slučajevi da na jedan zakon stigne ovoliki broj primjedbi, prijedloga, 727 komentara na 419 stranica. To isto puno govori o ovom prijedlogu zakona. Puno i previše. Znači potrebne su dorade i to je ono što proizlazi iz sadržaja ovog materijala, a to je da je potrebno da je ostalo puno otvorenih pitanja, da su potrebne dodatne konzultacije, da je potrebno uključiti struku i slušati sve relevantne sudionike i naći, ako je moguće po svim pitanjima optimalna rješenja u koje se nijedna struka neće osjećati zakinutom niti podcijenjenom. Međutim, bojim se da ako uzmemo u obzir da ovdje imamo čak samo, odnosno čak ili samo 300 komentara odnosno primjedbi gdje izvođači odnosno glazbenici imenom i prezimenom tvrde da, recimo, nikada s diskografima nisu potpisali nikakav ugovor kojima se odriču naknade za izvođačka prava od internetskog tj. digitalnog emitiranja, ali da istovremeno nikad nisu primili bilo kakvu naknadu za korištenje njihovih snimaka na internetskim servisima, onda se zapravo, a ako uzmemo u obzir da u tom dijelu od nacrta do prijedloga zakona kojim ste došli pred nas nisu učinjene bitne činjenice, odnosno da ste ignorirali dobar dio tih primjedbi, onda imamo problem i potrebno je učiniti dodatni napor između prvog i drugog čitanja. Da. Ali na način da svi budu jednako zadovoljni i jednako nezadovoljni. Ne da jedan dio nezadovoljstva zapravo dominira samo jednom strukom, odnosno jednom stranom. U tom slučaju znači da nismo postigli učinak, nikada ne mogu biti svi jednako zadovoljni, ali nije dobro da zakidamo jednu struku da se ona zaista osjeća poniženo, poništeno i zakinuto kroz određeni prijedlog zakona. Utoliko više što to nije stvar našeg izbora nego što je to ono što od nas očekuje EU, odnosno ono što je postavila kao načelo kroz direktive iz 2019. g. koje moramo primijeniti u ovom zakonu. Pa hajmo sada konkretno u glavu na sadržaj ovoga dijela. Znači, direktiva EU 790/2019, naglašavam, citiram, države članice moraju osigurati da, ako autor izvođač licenciraju ili prenose svoja isključiva prava za iskorištavanje svojih djela ili drugih predmeta zaštite, oni imaju pravo primiti odgovarajuću i razmjernu naknadu. Odgovarajuću i razmjernu naknadu, što bi to značilo?

Mi ju ne kupujemo, to nije proizvod koji kupujemo, znači taj snimak nije kupljen jer on ne mijenja vlasnika i nema jediničnu cijenu. On je na neki način iznajmljen kao knjiga u knjižnici, dok vam traje članarina, toliko možete konzumirati određeni proizvod. E sad, ako u svakoj snimci postoje zastupljena su tri prava, a to je autorsko pravo koje je u vlasništvu autora, govorimo o intelektualnom vlasništvu, kreativnom, kakvom god hoćete, drugo pravo je pravo izvođača i treće pravo je pravo proizvođača fonograma, u ovom slučaju to često prepoznajemo kao diskografi, onda ja ne moram biti stručnjak u autorskom pravu da shvatim da nešto nije u redu ako se snimke vrte na internetu, ako se isplaćuju naknade za prava, ta tri prava a ako jedna skupina, samo jedna od ove tri, znači od autora, od diskografa i od izvođača, od toga nema ništa. Onda to ne znači pravedna raspodjela naknade u skladu sa sva tri prava nego to znači dominaciju jednog srodnog prava nad drugim pravima a to nije intencija direktive EU-a. Nije normalno da više od 50% naknade odnosno prihoda kada oduzmemo onaj dio poreza, kad oduzmemo ono što platforma uzima od zarade, to je nekih 20% poreza, ovdje je poreza nešto više od 10%, kada uzmemo ovaj dio koji se raspodjeljuje na ova tri prava, nije normalno da diskografi imaju više od 50%, da autori imaju 12% tog prihoda a da izvođači imaju od 0 do 5. I to oni sretnici koji imaju sreću da potpišu ugovore a to je njih možda prema nekim istraživanjima 5%, imaju nekakvu korist od toga što se njihovo djelo vrti na internetu, ostali imaju 0, što glavni izvođači, što pomoćni izvođači koje mi vrlo često ne vidimo jer ako netko je prepoznat u nekoj grupi ili nekom orkestru ili bez obzira radi li se o jazz, klasičnoj glazbi ili o nekoj drugoj vrsti glazbe, pa nije pjevač odnosno solist taj koji je ako je najprepoznatljiviji, koji svira sve instrumente koji zapravo dominira cijelim tim prostorom, to postaje ja ću to tako reći, nevidljivi radnici, to nisu nevidljivi radnici, ali ovaj zakon čini jedan dobar dio umjetnika nevidljivim i radnicima koji naprosto ne želi kroz ovaj zakon zaštititi, osigurati im da oni onaj svoj doprinos, kreativnost, pa ako hoćete i dio kreativnog intelektualnog vlasništva, da od toga imaju nekakvu korist i da to na neki način naplate. To nije normalno. Utoliko više što kada ista ta snimka se vrti primjerice vrti, kolokvijalno na radijskim ili televizijskim postajama, u tom slučaju sva tri autorska prava bivaju adekvatno nagrađena, i izvođač, i autor i nakladnik, nitko ovdje ne zagovara ukidanje nekog prava ili omalovažavanje nekog prava nego naprosto jednaku i pravednu raspodjelu. Kroz ovaj zakon predlažu se mehanizmi koji su se u Francuskoj recimo pokazali da nisu dobri i već idu u revidiranje i ono o čemu ozbiljno treba razmisliti između prvog i drugog čitanja je mehanizam neodrecive naknade putem organizacija za kolektivno ostvarivanja prava utoliko više jer je u ovom zakonu to isto pravo odnosno mehanizam primijenjen na odnose između nakladnika i novinara, na odnose između audiovizualnih producenata i autora a isto to pravo i isti taj mehanizam se koristi i kod ovog što sam vam rekla zapravo kod distribucije na radijskim i televizijskim postajama ali i kod iznajmljivanja nosača zvuka gdje imate omjere 33:33:33. svi jednako od iznajmljivanja, svi imaju jednako koristi odnosno svako pravo se jednako uvažava i jednako naplaćuje temeljem distribucije. Ovo ne znači negiranje digitalnog društva, zaustavljanje određenih promjena, nego znači uređeno društvo u kome će svatko biti zaštićen i gdje će se poštivati kreativnost, umjetnost, pa ako hoćete i intelektualno vlasništvo svakog pojedinca koji je dao svoj doprinos, koji je utkao u nastajanje jednog umjetničkog djela. Ja vas molim ministrice, da između prvog i drugog čitanja nas uveselite na način da ipak malo još jednom sagledate što vam se kroz javnu raspravu pokušava sugerirati, mislim da namjere nisu nečasne, nitko bez ničega neće ostati ali krenimo uređivati društvo ako smo već članica EU-a, ponašajmo se tako. Sada će se obratiti u ime predlagatelja poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek. Prije toga samo dvije obavijesti da možete planirati vrijeme. Dakle, danas ćemo nakon rasprave o Zakonu o elektroničkim medijima, uvrstiti u raspravu Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva vezano za zamjenu zastupnika kao i Izvješće Odbora za izbor i imenovanje, isto tako zamjene u odborima. To očekujem da će trajati vrlo kratko, tako da neće nam uzeti puno vremena. A druga važna stvar je sutra, dakle komemoraciju za prof. Miroslava Tuđmana imat ćemo u 10 sati ali zbog epidemioloških razloga, imat ćemo je ovdje u velikoj vijećnici, osim toga potpredsjednici Sabora izrazili su želju svih da sudjeluju na komemoraciji tako da ne možemo ni osigurati predsjedanje pa ćemo onda imati komemoraciju ovdje u velikoj vijećnici u 10 a u 10, 45 počet će plenarna sjednica kako smo i najavili sa točkom dnevnog reda. Izvolite sada, ministrice, vi ste na redu. Gđo. potpredsjednice, zamolila sam da uzmem riječ u ime predlagatelja da bi vas podsjetila da je SDP glasovao protiv direktive, dakle vaši eurozastupnici bez obzira na apele izvođača glasali ste protiv direktive, niste se željeli tad založiti za izvođače, imali smo niz javnih rasprava u Hrvatskoj, željeli smo da svi hrvatski zastupnici podrže direktivu i vi ste bili protiv. I sad vi kažete sagledajte, uzmite u obzir, da smo vas slušali sve bi ostalo platformama i mislim da je to važno da se izgovori. Dakle, spomenuli ste da je bilo 797 kontara da smo ih ignorirali i da ništa nismo napravili, što jednostavno nije istina. Rješenje 142, 143, 144, članci koji se sad nalaze u zakonu nisu bili tu u tekstu koji je išao na javnu raspravu, dakle imali smo tekst na javnoj raspravi, onda smo napravili unaprjeđenje nakon javne rasprave, a očekujemo da će se unaprijediti i do drugog čitanja i to sam više puta rekla. Međutim, nije dobro da se spominju postoci i javila sam se zato jer ćemo imati dugu raspravu, da ne spominju se postoci kojih nema u zakonu. Govorite pogledajte što rade Francuzi. U kontinuiranom smo kontaktu sa francuskim ministrom, sa njihovim ministarstvom, sa drugim ministarstvima koja traže rješenja i naći ćemo rješenje do drugog čitanja. Međutim, zaista moram posjetiti glazbenici su molili vašu podršku u Europskom parlamentu, a vi ste glasali tada protiv i niste se htjeli za njih založit.

Izvolite replika kolegice Glasovac. Pa iskreno koliko sam ja čula dosta se tu angažirala kolegica Tomašić, a zaista evo nisam imala tu informaciju kako su glasali naši zastupnici u Europskom parlamentu. Međutim i da je tako kako ste vi rekli to ne mijenja činjenicu da mi sada tu direktivu trebamo implementirati i da ju trebamo implementirati na načelima reciprociteta i pravednosti, što vaš prijedlog zakona zasigurno nije. Vi kažete išli ste na, imate nove čl. 142. do 144. kojim zapravo te idete ka kolektivnom pregovaranju. Međutim, postavljate odnos, odnos diskografa i autora izvođača u okvire koje u pravnom sustavu RH postoje u kolektivnom pregovaranju između zaposlenika i radnika, što ovo nije slučaj.

Uvodno sam rekla da je ovo dosta kompleksan propis i zaista mu treba tako i pristupiti. U Hrvatskoj nikad nije bio implementiran španjolski model jer on predmnijeva kao što sam rekla uvodno da autori prenesu, da izvođači prenesu sva svoja prava na kolektivnu organizaciju, pa onda i stoga ostvaruju neodrecivu naknadu, što u Hrvatskoj nije slučaj. Međutim, nije nevažno kako ste glasali u Europskom parlamentu jer da je bilo više država koje su zastupale čvršće određenje prema izvođačima, kao što su to radili naši zastupnici, zastupnici HDZ-a, onda bi možda bila i direktiva na drugačiji način izglasana, dakle nemojte sad tvrditi da ne znate kako su vaši zastupnici glasali, a onda se trebate informirat. Idemo dalje. Kolegice Glasovac, pa što sad još dobacujete, bolje nemojte ništa govorit. Sada je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i dva zastupnika će govoriti, kolega Matula i kolega Bakić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, ministrice Obuljen Koržinek sa suradnicom. Drago mi je ministrice da se pozivate na to da je HDZ bio progresivan u Europarlamentu i da je nametnuo ovu temu zaštite izvođačkih, ovdje ću reć ne samo autorskih prava. Međutim, zašto je dojam i svi ljudi koji se nama obraćaju, evo neprekidno meni telefon zvoni i dalje odnosno ili šalju poruke, kako to da je dojam da vi ipak stajete na stranu diskografa, a diskografi dobivaju novac od provajdera? Velika količina tog novca ipak … [[Govornik se ne razumije]] velika količina tog novca dolazi. Jedna druga paradoksalna stvar sada u odnosu na HRT recimo, pazite vi ovu nevjerojatnu priču, kazališnu predstavu režiser da napravi sa glumcima i sa svim ljudima koji tu trebaju ima prilično iskustva u sebi i zajedno sa umjetnicima napravi predstavu koja je napokon uspjela jer neki od naših predstava ne uspijevaju u tom razdoblju da postanu stvarno predstave koje idu godinama i sada kada mi idemo snimat tu predstavu, zamislite ovo, predstava je kao odigrala 100, 200 puta, unutra je minuli rad, virtuoznost vrhunskih umjetnika, kada tu predstavu danas ujutro dođe režiser filmski koji će ju snimiti nije li to paradoksalno, on će ju pogledat, on će ju snimit sa 3 kamere i kada to ide dalje na, na provajdera filmski režiser za to dobiva autorsko pravo, a zamislite niko od ovih ljudi ne dobiva. Kako je to moguće? Želim govoriti primjer muzičarka. Muzičarka koja je radila recimo i svirala nešto bitno violončelo recimo na nekom ljetnom hitu i taj ljetni hit se naravno kao ljetni hitovi jer se ljudi zaljubljuju, mladi i oni to na zahtjev tišću, tišću, tišću i provider isplati diskograf novac međutim oni sad idu razgovarat sa muzičarkom koja je koja je u stisci, koja ima djecu malu i ona njima za nekoliko stotina kuna koje u ovom trenutku njoj to treba i ona se riješila svojih autorskih prava, zbog toga cijela direktiva. Ministrice, ja vas molim o tome će moj kolega Bakić isto govorit, ja bi volio da isto tako kažete da su kolege filmski djelatnici pisali svojim kolegama u Europi i da ste vi dobili dva pisma od udruga, od FER-e, htio bi da o tome govorite koji se čude kako to da vi donosite recimo zakone ali kažem, o tome će sigurno kolega Bakić, koji su u potpunoj suprotnosti sa direktivom. Ono što je ključno u tome, ključno i cijeli smisao i zato ste vi vjerojatno u tom progresivnom smjeru sigurno i glasali, to mi je jako drago da niste bili u ovim plitkim libertarijanskim, ja nemam ništa protiv stvarno slobode, međutim kakva je sloboda žene koja se mora odreći svojih prava i budućnost ko zna za kada radi toga što sada za djecu mora dati 600, 700 kn i ona diskografu kaže „u redu“ Zašto to tako bi trebalo biti? Ja se slažem da to treba izbalansirat, da nije lako, da, ali pretpostavljam da ste vi u tom trenutku u Euro parlamentu i podržali upravo smisao kolektivnog pregovaranja a ne što nam libertarijanci govore da je to protiv poduzetnika, što bi naš vrhunski politički filozof Puhovski rekao, poduzetnici između ostalog uvijek poduzimaju, ovi koji su poduzeti, nisu slobodnom voljom poduzeti nego su morali biti poduzeti. Zaštitimo nas, uvedimo pravedan postotak za neodrecivo pravo jer ti ljudi su uvijek u nepovoljnom položaju za pregovaranje. Hvala. Molim zaustavite vrijeme. Sada će govoriti kolega Bakić.

Izvolite. uvažene kolegice i kolege. Evo kad govorimo dakle o glazbenoj produkciji, samo kratko da rekapituliram, dakle podupiremo model u kojem bi se zakonom propisalo da određeni dio naknade bude neodreciv i da diskografi taj neodrecivi dio novca naplaćen na platformama trebaju dijeliti, isplatiti dakle kolektivnoj organizaciji za zaštitu izvođačkih prava. Kao što je nekolicina mojih prethodnika danas rekla, potpuno analogno rješenje imamo u čl. 162. koje govori o odnosu novinskih nakladnika i novinara. Kasnije u individualnim raspravama ćemo nešto kazati i o knjižnicama i znanstveno istraživačkim i baštinskim ustanovama premda ćete rasprave biti pojedinačne, i to će biti stajalište kluba. Kad dakle govorimo o audiovizualnoj produkciji, htio bih prvo nešto reći o čl. 87., 88. i 89. koji govore o primarnim i sekundarnim pravima, odnosno o bezuvjetnom prijenosu prava u trajanju od 7 g. u korist producenata. Moguće je i vjerojatno je potrebno za dobro audiovizualnog sustava, TV nakladnicima osigurati period slobodnije eksploatacije no za to je nužno postići neki kolektivni sporazum o uvjetima takvog aranžmana. Zato predlažemo da zakon uvjetuje sklapanje nekog općeg sporazuma te vrste kao minimalan, nužan ali naglašavam nužan uvjet za mogući prijenos prava i to u trajanju ne duljem od 7 godina. Nadalje u čl. 213. kad se govori o kolektivnom ostvarivanju prava, u stavku 2. alineja 3., za audiovizualna djela navodi se reemitiranje, navodi se posudba, navodi se čl. 89. u smislu sekundarnih prava o kojima sam maloprije govorio, dakle navode se prava za TV emitiranje prema tom čl. 89. djelo starije od 7 g., međutim ono što tu nedostaje, što se ovdje ne vidi u tom čl. 213., nedostaje online. Ne vide se audiovizualna djela u online prometu kao što je npr. video na zahtjev, tj. usluge ponuđene od internetskih platformi koje su najčešće globalne tvrtke sa sjedištem izvan Hrvatske. U čl. 178. u stavku 2. i 179. u stavku 1., navodi se da i autori imaju pravo na naknadu koju plaćaju proizvođači praznih nosača zvuka, slika i teksta, uređaja za tonsko i vizualno snimanje itd., dakle nekad su to bile što već, audio kazete i VHS kazete itd., dakle navode se takvi uređaji međutim izostaje ono bitno. Izostali su mobilni telefoni zapravo smartphonei, pametni telefoni koji su zapravo danas de facto glavni alat u tome i mišljenja smo da to ne može ići pod ostalo, to nekako ostalo se spominje u čl. 178. u stavku 2., jer to nije ostalo nego danas kad kažem primarno, na toj poziciji autori se svugdje vrlo solidno obeštećuju. I zato mislimo da bi baš ovdje baš u ovom članku i mislimo da je to važno pametnom telefonu trebalo eksplicirati. Konačno u članku 313., 303. oprostite, prije toga u 302. daju se velike ovlasti HRT-u za upotrebu emitiranja i distribuciju dijela koja su nastala prije 1990. i to uz neku simboličnu naknadu, jer su dakle ta dijela u članku 302. proglašena kulturnim dobrom. Međutim, od 1990. je prošlo samo 30 godina, a to je mnogo manje nego što traju produkcijska i autorska prava. To je nepravedno i status tih dijela treba pravednije regulirati i autorska prava zaštititi odnosno primjereno nagraditi.

Javila se ponovo u ime predlagatelja poštovana ministrica Obuljen Koržinek. Izvolite.

Ja bih samo propustila sam to malo prije reći da su i članovi Zeleno lijevog bloka u Europskom parlamentu glasali protiv direktive dakle protiv izvođača i autora i zapravo zagovarali stajališta platformi. Mislim da je to važno i meni je drago da u našem Parlamentu se zastupaju drugačija stajališta, nego što su te grupacije glasale u Parlamentu. Međutim, osim toga uzela sam riječ radi nekoliko pitanja koja ste istaknuli koji će sigurno biti ponovno u nastavku rasprave otvoreni. Posebno što se tiče mobilnih uređaja dakle generalni princip u svim europskim direktivama je pitanje tehnološke neutralnosti, dakle ako u ovom trenutku spominjemo neke uređaje ili neke načine tehnološke načine prijenosa sadržaja signala itd. onda oni u međuvremenu evoluiraju tehnološka neutralnost predmnijeva da to znači da se to odnosi na sve. Ovo pitanje što se tiče Hrvatske radiotelevizije ako pročitate Strategiju gospodarskog oporavka kulturnih i kreativnih industrija koji je u formi jedne komunikacije krajem prosinca objavljena na sličan način razmišlja o tom bogatstvu nacionalnih arhiva koji nisu na adekvatan način stavljeni u upotrebu zbog neriješenih autorskih prava, a dijelom i zato jer u tom razdoblju nije slučajno 1990. prekretnička godina, zato jer je do tada percepcija toga što je vlasništvo i što je privatno vlasništvo i na što se imaju ili nemaju prava bila različita. Ova odredba zakona trebala bi pomoći tome da se uredi korištenje sadržaja bogate arhive Hrvatske radiotelevizije, da kada se ona digitalizira da se to može staviti u široku upotrebu i da svi naši građani mogu tim bogatim sadržajima javnog servisa pristupiti bez ograničenja posebno na svim platformama na zahtjev. I ja mislim da ovu odredbu treba čitati u tom kontekstu i da će ona donijeti značajno obogaćenje našeg javnog prostora korištenjem sadržaja koji su u ovom trenutku zbog nemogućnosti uređenja autorskih prava ograničeni.

Zaista smo otvoreni da se nađe najbolje rješenje. Međutim, kada se govori o nametanju obveznog kolektivnog ostvarivanja to bi značilo da za onaj dio izvođača koji imaju uređene ugovore i koji su zadovoljni s tim ugovorima, a dio je, da zapravo njih onemogućimo da dalje konzumiraju te ugovore. Dakle, velika je razlika ako imate obvezno kolektivno onda je obvezno kolektivno za sve i onda je to jedan princip i onda je to princip kakvog imamo kako se često navodi sa tim španjolskim primjerom. Jednog dijela izvođača koji su nezadovoljni i ja bih rekla jednog dijela izvođača koji su s pravom ogorčeni, jer zapravo nemaju nikakva prava. I mi moramo iz te situacije naći rješenje koje će učiniti da ostvarenjem pravde za jedne ne učinimo nepravdu nekima drugima. Izvolite. Zahvaljujem. Uvažena ministrice kada spominjete Zeleno lijevi blok u Europarlamentu treba uzeti u obzir da između ostalog veliki dio ljudi koji su u tim strankama i njihovi predstavnici to su ljudi koji su osnivali svojevremeno piratske stranke. Ako se sjećate u zaštiti i piratstva i svega i tu je bila ta ideja. Međutim, ovo na čemu mi inzistiramo upravo ste sada spomenuli od Španjolske i 6 zemlja koje su imaju sličan način uređivanja pitanja izvođačkih prava odnosno neodrecivog dijela tih izvođačkih prava. A evo Velika Britanija koja je upravo izišla evo provjerite u britanskom Parlamentu muzičari, a što reći o britanskom rocku i popu da njihovi muzičari, njihovi autori podržavaju izvođače u namjeri da dobivaju ta prava o tome se radi. Mi smo cijelo vrijeme se zalagali za prava izvođača i zalažemo se i dalje, ja sam zato i naglasila da stranke zeleno-lijevog bloka u Hrvatskoj zastupaju interese koji su in fanvorem izvođača tako se stranke zeleno-lijevog bloka nisu ponašale u Europskom parlamentu i to treba reći, jer da je bila veća potpora možda bi direktiva bila drugačije izgledala. Ona sad izgleda tako kako izgleda, ona nema u odredbama direktive ništa o izvođačima nažalost, to se spominje u recitalu, dakle u uvodnim odredbama, ali ne na način kakva je bila ambicija. Podsjetit ću one koji su pratili pregovore, Hrvatska je bila jedna od najaktivnijih država upravo zahvaljujući angažmanu naše Vlade, nekoliko puta smo se pridružili državama koje su blokirale nastavak pregovora i puno dobrih rješenja je bilo upravo nastojanjem naše političke opcije, a vaša je bila [[Upadica: Hvala vam.]] protiv toga. Hvala lijepa. Dakle samo bih htio naglasiti da se ovdje radi dakle ministrice radi se o eventualno zastupnicima zeleno-lijevog bloka koji nisu hrvatski zastupnici zeleno-lijevog bloka, samo to. Ja mislim da nas ovakav razgovor nikud ne vodi i ja mislim da ćemo svi doći u dosta velike neprilike, a možda vi i u veće budemo li spominjali kako su glasali zastupnici vama srodnih stranaka ili možda vaše stranke u svim drugim pitanjima. Toliko o tome. A što se tiče dakle ekskluzivnih prava HRT-a i njegove arhive to je naravno dobro došao institut samo ga treba mnogo pažljivije odrediti. Godina 1990. kao razdjelinica nije nelogična, ali nije niti najsretnija.

Oni koji znaju kako nastupam u saboru znaju da sam uvijek pomirljiva i s uvažavanjem slušam sve klubove, reagirala sam i na izjave gospođe potpredsjednice i na izjave gospodina zastupnika jednostavno zato što se nama stavilo na dušu da mi ne brinemo o izvođačima. Imala sam potrebu podsjetiti kako je tekao tijek pregovora oko direktive što nije nevažno jer sam uvodno isto tako u svom obraćanju više puta rekla da brojčano male države na globalnom planu, a o tome bi gospodin zastupnik suverenista vjerojatno mogao nešto u svom stilu interpretirati, brojčano male države i male kreativne industrije teško će se izboriti za svoje pozicije ako nemaju širi međunarodni okvir, zato je direktiva bila toliko važna i zato smo se za nju borili i osobno, ali i kao članica HDZ-a voljela bih da je ona otišla i malo dalje u zaštiti autora [[Upadica: Hvala vam.]] izvođača mogli ste tome i vi odnosno vaši [[Upadica: Hvala lijepa.]] kolege pomoći. Poštovana ministrice mislim da je ovaj dio koji ste naglasili i koji naglašavamo i u zakonu definiran vezan uz HRT izuzetno važan. Mi imamo svoju povijest koju imamo, 1990.-tu godinu mi pamtimo od trenutka kad je Hrvatska dobila svoju samostalnost i sve ostalo, ali 1990.-ta imala je i značajne posljedice ja to govorim uopće o gospodarstvu, o načinu na koji jesmo. Izašli smo iz jednog partijskog u nešto drugo, imali smo tad samo HRT i nismo imali ništa drugo i slijepo smo vjerovali odnosno bilo je na razini Jugoslavije da definiramo. Ta arhiva je izuzetno važna, ona je izuzetno važna da bude dostupna svima, izuzetno jer danas naravno imamo nekakve, sve druge televizije i sigurna sam da bi jedna kvalitetna rasprava i o tome kud uopće televizije trebaju ići, tko se s čim treba baviti, tko je što, bila izuzetno dobra, a ovo je jedan od [[Upadica: Hvala vam.]] zakona koji nam to pomaže. Pažljivo ćemo slušati sve prijedloge i naravno da otvoreni za unaprijediti ovaj članak važno je da shvatimo da je namjera zaista što više vrijednih sadržaja staviti javnosti na raspolaganje. Hvala ministrici. Izvolite.

Uvaženi predsjedniče sabora, uvažena ministre, kolegice i kolege saborski zastupnici, mislim da smo promašili s raspravom pa ću djelomično učiniti nešto i neuobičajeno, stati na stranu ministrice. Naime, radi se o jednom zakonu koji je od velike, ako ne i presudne važnosti i za našu sadašnjost i za našu budućnost. U tom smislu doista podržavam namjere zakonodavca da se uhvati u koštac nakon, recite, nakon toliko vremena, pretpostavljam da ovo nije bilo upućeno meni, da se uhvati u koštac s tim problemom i pokuša kreirati zakonodavni okvir koji bi odgovorio na izazove suvremenog doba, na snalaženje autora u digitalnom okruženju. U zaključku ovog obraćanja reći ću nešto o tome koje smo izazove previdjeli i gdje bismo možda i mogli biti prvi u prepoznavanju novih autorskih prava i kreiranju primjerenog zakonodavnog okvira. No prvo ću objasniti na tragu rasprave koja je trajala zašto na neku, na neki način stajem na stranu ministrice. U čemu je problem? Dakle, mi ovdje govorimo o pravima izvođača i u tom smislu podržavam sve napore oporbenih zastupnika i pridružujem im se da pronađemo primjereni okvir koji će vrednovati prava izvođača unutar ovog zakona. No problem prava izvođača nije problem ovog zakonodavca, to je naš zajednički problem, to je problem koji smo povijesno naslijedili gledajući kako smo uopće doživljavali izvođače i na koji način se njihova uloga promijenila u digitalnom okruženju. Podsjetit ću da za razliku od autorskih prava koji su već nekoliko stoljeća odnosno barem stoljeće prepoznata prava izvođača kao takva nisu se u početku uopće vrednovala zato što je izvođač prosto dolazio na teren i tu bivao plaćen za svoj rad. Tek kasnije prava izvođača se prepoznaju kao ravnopravna prava da bismo danas došli u situaciju da ponovo s obzirom na specifičnu ulogu izvođača, uopće ne prepoznajemo to da njihov rad je možda i temeljni, barem onaj način na koji prepoznajemo autorsko djelo, i da ga treba vrednovati u digitalnom okruženju. Oni su tu u posebno nezavidnoj situaciji jer za razliku od autora, i za razliku od nakladničkih kuća odnosno diskografa, ne mogu naplatiti svoj rad. I sad što se tu dogodilo? Mi ne prepoznajemo da izvođači premda ne vrše taj dio materijala i rada su uvelike zaslužni za određenu pjesmu. No, diskografe kojima se način funkcioniranja itekako promijenio, koji nemaju više toliki trošak rada, prepoznajemo i dalje kao jednako vrijedne, štoviše kao presudne u korištenju prava na određenu snimku. I to je potreban naš zajednički napor nečega što smo povijesno naslijedili kao diskriminaciju, da prevrednujemo sve vrijednosti i da stvari stavimo na njihovo mjesto. U tom smislu predlažem da budemo konstruktivni i vjerujem da i predlagač zakona može pronaći način da učini ono što je temeljna zadaća svakog zakona a to je ne samo da kreira novi idealni okvir postupanja nego i da uzme realnost u obzir i ispravi postojeće nejednakosti. A postojeće nejednakosti su ono zbog čega se većina izvođača javila i zbog čega protestira i u ovom zakonodavnom okviru jer ne pronalazi nekakvu implementaciju brige za njih same, to je činjenica da oni ne znaju uopće koliko dobivaju novaca iz tog digitalnog okruženja, dobivaju fiksnu naknadu, ne znaju ni na koje pjesme, ni na koji način ostvaruju prava, samo dobivaju nekakve iznose, kada su ti neki fiksni iznosi bez detalja kojem dodjeljuju isključivo diskografi, njima se može manipulirati i onda imamo situaciji u kojoj su izvođači nezadovoljni. Dakle, što se tiče izvođača, sažet ću ovu raspravu, što se mene tiče to su dva pitanja. Jedno je pitanje pravo izvođača kao takvo i kako ćemo pronaći primjereni zakonodavni okvir koji će konačno ispraviti povijesnu nepravdu i uvažiti ravnopravnost prava izvođača a drugo je ovo pitanje na koji način se ta prava trebaju ostvarivati. Je li to putem nekakvog kolektivnog postupanja ili individualnost pojedinim izdavačkih kućama? Dakle, to su pitanja koja mi trebamo riješiti i vjerujem da u tom smislu možemo pronaći mogućnost zajedničkog dogovora i da će ovi oporbeni nastupi biti uzeti u obzir kada se govori o pravilima izvođača. Isto tako bih htjela podsjetiti da se i nakladnici bune da ni oni nisu potpuno zadovoljni ovim prijedlogom zakona jer po čl. 213. oni imaju obrnutu primjedbu, dakle njima smeta što autori određena prava mogu ostvarivati samo kolektivno. S druge strane, imamo novinare kod kojih se također inzistira na kolektivnosti. Sve su te profesije specifične odnosno sva ta pojedina prava no jednako tako treba imati u vidu da su iza tih profesija i pojedinci koji žele ravnopravan tretman i koji postavljaju opravdana pitanja zašto neki od njih nastupaju u zaštiti svojih prava isključivo kolektivno dok se drugima dozvoljava individualnost ili ih se čak time ovisno o interpretaciji, u slučaju izvođača, prema mnogima primjedbama diskriminira. Druga stvar o kojem želim govoriti odnosi se na prava novinara odnosno na pitanje toga što je propisano čl. 96. a to je da poslodavac stječe isključiva autorska, imovinska i ina prava kako je propisano pojedinim stavcima zakona na djelo koje je nastalo u tom radnom odnosu. Čini mi se kao nekome tko je uvelike vezan za pisanu riječ, tko je i sam radio kao novinar, kao kolumnistica, da je pisani tekst jedna od najzanemarenijih i najpodcijenjenijih forma autorskog rada koje uopće postoje, pogotovo ovaj pisani možemo reći publicistički tekst. Mislim da ovakva odredba zakona nije dobra i ne uvažava specifičan često prekarni položaj novinara koji uvelike rade kao freelanceri, uvelike mijenjaju svoje radno okruženje ali jedino za što uvijek ostaju vezani i što je nekakav njihov portfolio koji se ne prepoznaje je njihov tekst. Ti tekstovi kasnije ako imamo sreće, postaju knjige i te su knjige jednako vrijedne i jednakog književnog i umjetničkog izričaja ako je riječ o kvalitetnim kolumnama kao što su i neki drugi prepoznati autorski radovi. Stoga mislim da treba stvoriti primjereniji zakonodavni okvir koji bi omogućio da i autori takvih tekstova uživaju prava da nisu isključivo povezana uz prava poslodavca u čijem okružju je takav rad stvoren. Što se tiče izazova novog vremena i to je onaj dio s kojim bi htjela zaključiti i autorskog prava. Zakonodavac je budući da je riječ o zakonu kojeg smo dugo čekali i prošlo je mnogo vremena otkada je on donesen, prepoznao jedan problem. Taj problem izdavača u slučaju kada tzv. agregatori sadržaja poput primjerice Google Newsa koriste u svojim objava informativne publikacije u izdavanje u kojih ulažu izdavači i od toga zarađuju a da pritom s izdavačima ne dijele ili barem ne u odgovarajućem iznosu tako stečenu financijsku dobit kao i u drugim slučajevima koji negativno utječu na povrat ulaganja u izdavačku djelatnost. Isto tako, ako gledamo obrazloženje zakona a podsjetila bih što se tiče ovih direktiva koje su prozivane pa smo se sveli na raspravu ko je za što kako glasovao, što smatram izlišnim jer sad možemo zaista kreirati zakonodavni okvir u kojem ćemo svi pronaći konsenzus u pitanjima koja nadilaze naše partikularne stranačke interese i tiču se zaštite autorskih prava, te direktive smo mi sukreirali, sada je pitanje možda će ministrica odgovoriti na to u kojem smo opsegu mi konkretno zaslužni za ono što je u njima a onda sada ih iskorištavamo da bismo ih implementirali odnosno imamo obvezu implementirati u svoj zakonodavni okvir. Dakle, na trahu ovoga što sam ranije rekla, također radi se o uređivanju korištenja autorskim ili srodnim pravima zaštićenih sadržaja od strane pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta. Dakle što su ove dvije odredbe i što je zakonodavac prepoznao, što nam ostaje kao pitanje? Prepoznali smo činjenicu da primjerice nešto što je objavljeno u Jutarnjem, Večernjem, Novostima, Narod.hr, gdje god želite se poslije uzima na tim digitalnim platformama i dijeli a da izdavači ne dobivaju nikakvu naknadu. No nismo prepoznali činjenicu koja sve više postaje problem suvremenog doba, a to je činjenica da mi svi sve više nastupamo kao autori na tim digitalnim platformama, da se danas kolumne pišu na Facebooku primjerice i bez ikakve naknade prenose u te iste izdavače za čija se prava sada borimo. Dakle, Jutarnji će objaviti vašu kolumnu na Facebooku bez ikakve naknade.

Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana ministrice, poštovana ravnateljice, uvažene kolegice i kolege. Ja imam običaj u ovakvim situacijama kada govorim u ime Kluba napisati nešto. Međutim, danas sam stavio samo nekoliko natuknica jer dosta znam o ovoj temi i mislim da ćemo se i ministrica koja također puno zna o toj temi, pouzdano znam i ja danas naslušati ovdje svega i svačega. Međutim ono što je istina, istina je da je teško pojasniti ljudima razliku između materijalnog i nematerijalnog vlasništva. Teško je pojasniti ljudima određene stvari s kojima se susrećemo često i koje pokušava zaštititi i regulirati ovaj Zakon. Ja sam u replici gospođi ministrici spomenuo neke stvari i gospođa ministrica mi je rekla da sam i ja bio na čelu diskografske kuće. Da, ja sam autor, ja sam izvođač, ja sam diskograf. Ja sam imao čast biti i na čelu dviju najvećih diskografskih kuća u Hrvatskoj, koje su onda poslovale jako dobro. Ja sam bio na čelu, izvršni direktor za reparticiju diskografske udruge kada su utemeljena diskografska prava protiv kojih su bili apsolutno svi, ali mi smo ih utemeljili. Proces je to dug i zahtjevan, proces koji traje u nekim zemljama od 17. stoljeća. 1662. jer sam se ja rodio 300 godina nakon toga. Dakle, 358 godina sada već Englezi kose travu na tom području. Ne jedan dan i imaju problema. Kant je pisao o tome u … čudoređa ima li više prava pretiskivač ili onaj čije se djelo pretiskuje. Nemojmo ovdje povlačiti paralele s tim kako je tko glasovao u Europskom parlamentu jer i predstavnici HDZ-a su prije 2, 3 mjeseca glasovali u parlamentu protiv Zakona o zaštiti potrošača, a u pitanju su bili ne znam rokovi trajanja, garancije mobitela i neke druge stvari. Dakle glasuje se kako se glasuje.

Mi raspravljamo o nekakvom Aci Homokiju koji nas gleda iz Baranje koji je odsvirao većinu tamburaških pjesama u Hrvatskoj. Mi raspravljamo o Bruni Kovačiću. Mi raspravljamo o cijeloj jednoj plejadi vrhunskih hrvatskih glazbenika, vrhunskih hrvatskih glumaca, vrhunskih hrvatskih pisaca, novinara koji ne ostvaruju nikakva ali apsolutno nikakva ja vam to pouzdano tvrdim da sam jedan od njih, prava u digitalnom okruženju diskografa. Ali ne samo zbog toga što to diskografi ne žele, nego zbog toga što je to postalo nemoguće. Velik je broj korisnika. Ljudi ostvaruju prava na 3, 4, pa i 5 potenciju i samo veliki multiplikatori donose nekakve velike novce. Taj zakon o kojem mi sada raspravljamo je zakon koji ima nekakvo svoje uporište u onom nesretnom razdoblju komunističke Jugoslavije. Tamo negdje 46. godine donesen je Zakon o autorskom pravu Federativne Narodne Republike Jugoslavije i tim zakonom je bilo moguće koristiti djela autorska bez naknade, a pravo sljednosti je bilo ja mislim 10-tak godina maksimalno. Autori su plaćali porez od 90% na ono što ostvaruju i bili su uistinu građani drugog reda. Mogao sam kao poljoprivrednik i tako ostvarivati svoja prava od tzv. samostalnog rada. Kada bi ja vas sada pitao ovdje kao i naše gledatelje ako nas netko gleda recimo tko je Zlata Bartl? Većina ne bi znala. Neki znaju.

Dakle, ta gospođa bi u svakom drugom sustavu normalnom sustavu, u sustavu u kojemu su uređena autorska prava bila ne bogata nego bi uistinu mogla pitati koliko košta Todorićev otok. Međutim, ona je umrla bez ikakvih prava i nije bila nikada obeštećena za svoj izum. Nemojmo poštovana ministrice u ovom zakonu učiniti propust. Mi ga sada stvaramo. Pustimo direktivu. Direktiva je ta koja se primjenjuje ili ne primjenjuje. Mi smo prvi Sabor, mi smo prvi Parlament u Europi koji o tome raspravlja. Nijemci su već rekli da će zaustaviti primjenu te direktive jer im nije jasno što će se dogoditi u sustavu u kojem User Generated Content dakle Youtube itd. dakle one platforme na kojima korisnici generiraju sadržaj, pa se platforme prave grbove, a postale su najbogatije X na svijetu i Facebook i Youtube i Google itd., dakle oni žele vidjeti može li se ipak dogoditi kolektivna zaštita jer individualna više uistinu nije moguća. Ja govorim ovdje u ime i apeliram u ime pratećih glazbenika u ime svih onih ljudi koji su stvorili veliku vrijednost ali za to ne dobivaju apsolutno nikakvu naknadu. I ne možete govoriti da se to ne može napraviti zbog toga što su neki zadovoljni. Ti koji su zadovoljni mogu temeljem zakona izaći iz tog reparticijskog razreda i ne moraju tražiti zaštitu, ali većina ljudi ne ostvaruje, ne samo da ne ostvaruje nego ne može doći u poziciju da ostvari svoja prava u ovoj cijeloj priči. Jer mi imamo zahvaljujući tzv. mrežnoj povezanosti o kojoj je pisao …/nerazumljivo/… pa je Victron to dobro objasnio imamo dva načina funkcioniranja, sad me vjerojatno ljudi gledaju bijelo, ali vi znate o čemu govorim, diskograf bi prije kad je proizveo komadni proizvod dao to korisniku za neku naknadu i korisnik nije mogao to dijeliti ni na jedan drugi način do pojave kasete, a kod kasete može presnimiti 2-3 puta nakon toga to više ništa ne valja. Dakle, nije bilo mrežne povezanosti između korisnika. Sada dame i gospodo, diskograf kada nešto proizvodi, dakle proizvede ja sam svjestan i njihovog problema korisnici se lagano umreže i ta mrežna povezanost je takova da ona nije isključivo naslonjena na diskografa nego jer prepuštena korisnicima. Uzmite to u obzir da je ova nova ekonomija koju mi sada stvaramo o kojoj raspravljamo gdje smo mi ti koji trasiramo put pa možda i za Europu. Mi moramo doći do toga da pravičnom raspodjelom, ali uistinu pravičnom raspodjelom odnosno čak bih rekao preraspodjelom sredstva koja postoje dođu do onih kojih moraju doći moraju doći do …/nerazumljivo/… moraju doći do Kovačića. Moraju zato što je njihova, njihov talent, njihova krv, njihove suze, njihova sposobnost na toj snimci kao što je i kod hrvatskih glumaca koji nemaju nikakva prava ne znam u mnogobrojnim reprizama koje se događaju i na HRT-u i na drugim medijima. Da vas ne zamaram previše, na kraju ću samo reći da konkretno iščitavajući ovaj zakon s velikim zanimanjem sam naišao na nekoliko stvari, jedan od njih je taj Članak 197. koji kaže, pročitat ću ga. Dopušteno je bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade priopćavanje javnosti autorskih glazbenih djela, glazbenih umjetničkih izvedaba i fonograma tijekom državnih svečanosti koje organiziraju predsjednik RH, Vlada RH ili Hrvatski sabor, ministarstva ili državne uprave u organizaciji u RH te Ustavni sud RH ili Vrhovni sud RH. Dakle, bez naknade. I uporište za to je opet u Direktivi EU koja kaže u jednoj od svojih direktiva u Članku 5. stavak 3. alineja g) da se to može. Zbog čega bi trebali biti izuzeti hrvatski umjetnici kada je u pitanju izvedba u ovakvom slučaju.

Izvolite, poštovana Nina Obuljen Koržinek. Ja sam nekako molila da opet uzmem riječ jer s obzirom da većina klubova se u velikoj mjeri referira i na ovo pitanje izvođača i diskografa mislim da je dobro svaki put na neke stvari ukazati. Kao prvo istina je dr. Škoro i ja dosta o tome znamo ja sam čitala i vašu knjigu i vaš doktorski rad sa velikim zanimanjem u dijelu u kojem ste govorili o toj novoj ekonomiji i o traženju novih modela održive naknade svih dionika i vaši dijagrami u tom smislu su vrlo kompleksni, ali vrlo inspirativni i mislim da smo u jednom dijelu u ovom zakonu se naslonili i na ta promišljanja o tome kako na jednom tržištu obuhvatiti sve. Međutim, zašto je važno govoriti o direktivi? Ja se slažem da ako nešto nije propisano da se mora, da je uvijek odluka nacionalnog zakonodavstva u kojem smjeru će ići. Međutim, negdje u konačnici nakon što riješimo odnos između hajdemo reći između diskografa i izvođača u Hrvatskoj, producenata i redatelja, nakladnika i novinara, dakle njihov međusobni odnos sa druge strane uvijek su globalni igrači i globalne platforme. I zato je puno lakše ako u direktivama imamo rješenja koja prepoznaju pogotovo europske specifičnosti, europska zakonodavstva i europsku tradiciju zajednički se postaviti prema tim globalnim igračima jer onda nas nije 4 milijuna onda nas 400 milijuna koje razgovara sa jednim Google-om ili Facebook-om ili s nečim drugim, onda smo ipak za zaštitu nacionalne, kulturne i kreativne industrije puno bolje pozicionirani. Što se tiče dinamike donošenja zakona, ja sam o tome govorila i u nekim javnim nastupima i na odborima, ponovit ću i ovdje. Uzet ćemo onoliko vremena koliko nam bude trebalo da donesemo u drugo čitanje zakon koji će biti pravičan. Spomenula sam da sam u kontaktu sa francuskim, francuskom ministricom s njemačkom ministricom s kojom smo dijelili predsjedanje sam dosta o tome razgovarala, oni su zaustavili svoj zakon zbog spora s Google-om, a ne zbog ovog pitanja, a u tekstu koji su stavili na javnu raspravu nema obveznog kolektivnog niti neodrecive naknade. Nizozemska je usvojila zakon, ona nije išla tim putem. Nekako mi ćemo najbliže i najviše komunicirati sa Francuzima jer mislimo da je njihova tradicija, francuska tradicija zaštite autora i izvođača ona koja je ako se tako može reći stožerna u Europi. Što se tiče Ujedinjenog Kraljevstva mislim da ih ne treba uopće spominjati jer oni su vrlo jasno rekli da se uopće neće usklađivati s direktivom, nakon Brexita oni više ni nemaju tu obvezu, a znamo da je njihova industrija dakle angloamerička industrija na tim platformama dominantna i oni sasvim sigurno ne dijele naše interese. Razmotrit ćemo pažljivo Članak 197., slažem se ima i za i protiv, poslušat ćemo rasprave pa ćemo vidjeti to uopće nije nešto što nužno se mora zadržati.

Drago mi je da smatrate da je Francuska zemlja na koju se valja ugledati i ja tako mislim. Mislim da se u nju treba ugledati i kad je u pitanju Zakon o elektroničkim medijima ali o tome će još biti riječi. Ja uistinu neću reći samo da se zalažem nego uistinu gorim za prava hrvatskih umjetnika jer uistinu sve sam i postigao u životu zahvaljujući to nešto malo talenta što mi je Bog dao. Međutim, jesmo mi mali, ne možemo se mi postaviti kao Francuzi prema Google-u, niti kao Nijemci prema Youetube-u koji nisu dopustili Youetube-u da djeluje i dijeli njemačke sadržaje sve do nedavno, ali na kraju su se ipak dogovorili. Ali baš zato što smo mali mi smo toliko ranjivi da moramo napraviti sve što je moguće da zaštitimo ovu svoju kulturu i mislim da se pri tome možemo pozvati i na nekoliko dokumenata, rezolucija i UN-a, pa u krajnjoj liniji i Europske komisije. Hvala vam gospodine zastupničke, s obzirom da ste vi vjerojatno jednini zastupnik u ovom sazivu koji ste i autor i izvođač i diskograf ja bih rado poslušala i vaš prijedlog nekog rješenja s kojim biste bili jednako sretni i zadovoljni vi i kao autor i diskograf i izvođač.

Uvažena ministrice evo upravo ste govorili o tom odnosu izvođača prema producentu, prema diskografu, a onda diskografa prema globalnim providerima. E mene zanima, o ovome smo već govorili i na odboru, mene zanima kako u tom smjeru ide ova odredba koja je zapravo začuđujuća o 7 godina primarnih prava recimo na audiovizualne medije, recimo serija koja u ovom trenutku je napravljena i sada ako će ona uopće ići na te veće platforme to je za pretpostaviti da će to biti u tih 7 godina i u tih 7 godina neće ljudi dobiti ali nikakvu nadoknadu za to. Ali to je stvarno u suprotnosti to su ti članci od 86. do 89. Nije točno poštovani gospodine zastupniče, nije točno da neće dobiti nikakvu naknadu, dakle ovaj zakon ustrojava ako tako mogu reći, nekoliko slojeva ili nekoliko razina zaštite prava. Imate autorsko pravo, imate srodna prava, među srodnim pravima imate i prava reprodukcije. Dakle, nije točno autori i koautori kao i oni koji ostvaruju izvođačka prava oni će ostvarit prava od tih izvedbi, ali upravo se pokušao naći balans s obzirom da je hrvatska audiovizualna industrija vrlo visoko subvencionirana, da se pronađe balans između te opetovane naknade i javnog interesa da ono što je visoko subvencionirano uglavnom više od 90% producirano javnim novcem, može se izvoditi, može se prikazivati u nekom razdoblju na način da bude dostupno javnosti jer se bojimo da bi se inače ograničio broj prikazivanja hrvatskih audiovizualnih djela.

Poštovana uvažena ministrice, uvažene kolegice i kolege zastupnici danas u prvom čitanju imamo dva važna zakona čiji najveći dio čini upravo usklađivanje sa EU direktivama kojima se odnosi u području medija te kulturnih kreativnih industrija i čime se reguliraju, redefiniraju upravo na način da se uvažava realnost da živimo u digitalnom dobu. Tehnološki razvoj i inovacije mijenjaju načine na koji kulturne, kreativne i medijske industrije stvaraju načine na koji upravo sadržaj dolazi do krajnjih korisnika odnosno modele konzumiranja samog sadržaja. U tom procesu kao i svakom drugom dakle iz temelja se mijenjaju odnosi u određenoj industriji, a naravno da kad se mijenjaju temelji u određenoj industriji onda tu nastaju dobitnici i gubitnici. Kako izgleda vrijednosti lanac u industrijama koja koriste autorska prava i srodna prava, pa na samom početku imamo one koji stvaraju sadržaj, dakle kreativce bilo da se radi o novinarima, fotografima, glazbenicima, producentima različitim influenserima na društvenim mrežama, platformama itd., dakle oni su samo ishodište tog sustava. Nadalje imamo medije, nakladnike, sveučilišta, istraživačke organizacije itd. Na trećoj pak strani imamo internetske platforme i na kraju svega imamo korisnike koji sve to koriste. Primarni cilj EU direktive koju ovdje implementiramo je pod br. 1. omogućiti zaštitu autorskih i srodnih prava u pogledu internetskih korištenja, te pravednu i pravičnu raspodjelu vrijednosti u ovom lancu prije svega od internetskih platformi prema nositeljima autorskih i srodnih prava, dakle prema kreativcima, ali i prema nakladnicima medija.

U takvom okruženju, u takvom obujmu, dakle opravdano se postavlja pitanje održivosti njihovih poslovnih modela. Krajnje je vrijeme da se regulativa ažurira, to uopće nije sporno, ali stvari nisu baš tako crno bijele kao što i svi mi mislimo. Ja ovim putem ne želim upirati prstom ni u koga, niti u jednu ovu skupinu koju sam upravo istaknuo. Mi imamo masu primjera kako kreativci i monetiziraju sadržaj koji dijele online i od toga žive od YouTubea, Instagrama, Facebooka itd., imamo čitavu generaciju uglavnom mladih glazbenika koji do publike dolaze gotovo isključivo preko društvenih mreža i YouTubea jer se teško probijaju kroz tradicionalne medije. Ti kanali omogućuju kreativnost sadržaja više nego ikada, za korisnike je sve lako dostupno, pretraživo većinom besplatno, a tradicionalno mediji proizvođači vijesti su u ovakvim okolnostima upravo oni koji su najteže plivali. Suočeni sa stalnim padom naklade prihodi od online oglašavanja koji dolaze s internetskim prometom ipak nisu mogli zaustaviti sve ove gubitke. Neki dan stižu dobre vijesti iz Francuske koja je u jednom dijelu implementacije direktive otišla najdalje od svih članica EU, dogovoren je model da će Google plaćati izdavačima za njihova srodna prava nad informativnim publikacijama. Dalje se pojašnjava da su do toga došli kroz kolektivno pregovaranje, dakle udruženje izdavača i sam Google dogovorili su zajednička načela i pravila, ali konkretne ugovore o licenciranju izdavači pojedinačno sklapaju s Googleom na načelima ugovorne slobode. 4. podtoč. e., predviđa da bi upravo izdavači svoja prava ostvarivali isključivo kolektivno preko Društva za kolektivno ostvarivanje prava, a ne individualno kao što je to ovaj slučaj koji sam naveo iz Francuske. Budući da još neke države kod implementacije direktive razmatraju ovu vrstu kolektivnog ostvarivanja prava europski povjerenik za unutarnje tržište Tjeri Preton ispred Europske komisije na pitanje Europskog parlamenta 9. studenog 2020. rekao kako Europska komisija smatra da države članice ne smiju provoditi čl. 15. Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu putem mehanizma obveznog kolektivnog ostvarivanja prava. Čl. 15. izdavačima informativnih publikacija daje ekskluzivno pravo da odobre ili zabrane distribuciju i čine dostupnim javnosti njihovih publikacija od strane pružatelja usluga i informacijskog društva. Ne nametanje obveznog kolektivnog ostvarivanja prava oduzelo bi izdavačima ovo ekskluzivno pravo onemogućavajući izdavače da odobre ili zabrane upotrebu njihovih publikacija. Dakle, mi ćemo sigurno kao klub podržati ovakav prijedlog zakona. Jedino što imamo pitanje koje nas, reko bih onako u zraku ovoga se vrti i postoji, da li postoji slučajno opasnost da RH izložimo nekoj vrsti intrinčment procedure kroz neusklađenu provedbu EU direktive, te evo mislim da bi bilo dobro da pojasnimo upravo taj čl. 214. st. 2. toč. 4. podtoč. e. tj. upravo te činjenice da se izdavače ograničava u izvršavanju i raspolaganju svojim pravilima protivno direktivi? Dakle, sad je ključno da li smo mi u tom smislu i u tom dijelu usklađeni sa direktivom.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a, a u ime kluba će govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče sabora, gđo. ministrice sa suradnicom.

Svakako da je ovo važan prijedlog kojim bi zapravo trebali zamijeniti onaj iz 2003.g. i nakon što smo postali punopravna članica EU uzeli smo na sebe naravno obavezu i praćenja i implementiranja pravne stečevine EU u naš poredak, a samim tim, dakle ponekad se radi o unifikaciji, a ponekad o harmonizaciji normi i usklađivanja sa europskom regulativom. Dobro je da se ovaj zakon nalazi u našoj saborskoj proceduri kako bismo stigli zapravo ispoštovati rok koji nam je zadat i koji očekujemo, a koji istječe u 6. mjesecu, dakle imamo dovoljno vremena da dobijemo dobar, dobar zakonski prijedlog koji će pomoći onima kojima treba pomoći, a njih nije nemali broj. Prije nego što EU se upustila u postupak izrade i usvajanja ove direktive mjerila je utjecaj kreativnih, kulturnih i medijskih industrija na BDP EU i, odnosno na zapošljavanje u EU. Bili su uključeni mnogi ekonomski parametri i zaključak je bio da kreativne, kulturne i medijske industrije u gospodarstvu EU imaju više od 4% udjela u BDP-u i da je apsolutni iznos obrtaja novca unutar tih industrija ogroman, te da je stopa zapošljavanja veća od 3% Pokazalo se da je upravo ova industrija u toku gospodarske krize iz 2008.g. bila naročito rezistentna u odnosu na druge industrije tu dakle nisu padale nego su čak i rasle, rastao je prihod i po nekoliko promila i svakako da je to razloga zbog kojih je EU procijenila da postoji potreba da se pristupi boljoj zaštiti tih industrija posebno na internetu. Otuda i toliki interes i za ovu temu i za onu koju o kojoj ćemo govoriti tokom poslijepodneva. Predloženi zakon imam prvenstveno za cilj prilagoditi postojeći pravni okvir tehnološkom razvoju koji je izmijenio način stvaranja, proizvodnje, distribucije, iskorištavanja autorskih djela i predmetne zaštite srodnih prava. U jeku pojačane digitalizacije kojoj smo svjedoci donošenje predloženog zakona će osigurati jasnija pravila zaštite autorskih prava i srodnih prava i prikladna za primjenu u digitalnom okruženju kojima će se postići veća pravna sigurnost te doprinijeti gospodarskoj održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija u očuvanju kulturne baštine bez da se narušava sloboda izražavanja i drugi interesi korisnika digitalnih sadržaja i usluga niti postavljajući neopravdana opterećenja za poslovanja pružatelja usluga informacijskog društva. Ranije bili smo svjedoci da su platforme poput Google-a i Youtube-a pod izgovorom zaštite privatnosti i poslovnih tajni zapravo vrlo netransparentno donosili odluke koje su pri tom bile i jednostrane. One su razvile uspješan poslovni model unutar kojeg su koristile kreativan sadržaj i sve se to naravno odvijalo bez pregovaranja. Predloženim zakonom propisuje se novo pravo srodno autorskom pravu za izdavače informativnih publikacija, a kakvi su primjerice izdavači dnevnih novina. Time se očekuje prvenstveno rješavanje problema ovih izdavača u slučajevima kada tzv. agregatori sadržaja poput primjerice Google news, Google-a koriste u svojim objavama informativne publikacije u izdavanje kojih ulažu izdavači i od toga zarađuju, a da pri tome sa izdavačima ne dijele ili barem ne dijele na odgovarajući način iznos koji odnosno stečenu financijsku dobit. S obzirom da se predloženim zakonskim prijedlogom olakšava licenciranje autorskih i srodnih prava za djela i druge predmete zaštite kojima su sadržani u emitiranju određenih vrsta televizijskih i radijskih programa, a propisuju se i jasna pravila u slučaju kada se prijenos programskih signala obavlja pomoću tehničkog postupka i izravnog protoka očekuje se kao posljedica uvođenja ovih novina lakše širenje u državama EU nacionalnih televizijskih i radijskih programa kao i veća dostupnost u RH televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica. Kao što vidimo, kao što je dakle predloženo povećat će se pravna sigurnost u području djelatnost istraživačkih organizacija, institucija kulturne baštine i obrazovnih institucija s obzirom na to da se predloženim zakonom propisuju obvezna sadržajna ograničenja autorskih i srodnih prava za potrebe tzv. rudarenja teksta i podataka, zatim za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi te za potrebe očuvanja kulturne baštine. Nadalje, detaljnim reguliranjem ovih prava stvorenih u radnom odnosu postići će se veća pravna sigurnost kako za poslodavca tako i za autora koji je stvorio autorsko djelo izražavajući svoje obveze iz ugovora o radu i/ili po uputama poslodavca. Veća pravna sigurnost posljedica je koja će nastupiti u pogledu jasnijeg i detaljnijeg reguliranja autorskih djela stvorenih u državnoj ili javnoj službi, autorskih djela stvorenih na javnim visokim učilištima u znanstvenom, umjetničkom i nastavnom radu, autorskih prava studenata na autorskim djelima koja su oni stvorili na visokim učilištima u izvršavanju svojih studentskih obveza. Jedan od potencijalnih problema ovog zakona kao što smo imali prilike vidjeti u javnom savjetovanju razriješen je krajem javne rasprave i odnosi se na prigovor snimatelja koji su upozorili da novim prijedlogom zakona ostaju bez svojeg statusa koautora filmskog djela koji su imali više od 6 decenija pa snimatelji i montažeri će tako biti uvršteni u koautore i zajedno sa scenaristima i autorima glazbe. Glavne primjedbe strukovnih udruga odnosile su se na uspostavu prava na posebnu primjerenu naknadu autoru čije je djelo imalo bitan doprinos na unapređenje poslovanja poslodavca odnosno agencija kao i na ranije široko opisano pravo na opoziv prava iskorištavanja djela koje je stvoreno u radnom odnosu. Međutim, komentari strukovnih udruga su prihvaćeni te se pojedine odredbe izmijenjene ili su dopunjene, a pojedine brisane čime su otklonjeni potencijalni problemi.

Izvolite.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice, ravnateljice, dakle naš Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima je iz 2003. godine. U međuvremenu je činjenica nekoliko puta dopunjavan i mijenjan, ali izvorno je iz 2003. godine. Ajmo se malo sjetiti te 2003. godine. Tada je Internet bio vrlo nerazvijena stvar, Facebook će se pojaviti tek za godinu dana, Google je bio samo web tražilica, Twitter nije postojao, nije bilo iTunes-a, nije bilo Amazon digitalne prodavaonice, nije bilo smartphona. Pogledajte sad nas tu smo na smartphoneima i 24 sata možemo biti uronjeni u autorska dijela svih vrsta. YouTube je pokrenut 2005., 2.g. nakon našeg zakona, a kad smo kod YouTubea prema podacima Financial Timesa ta kompanija kontrolira oko 60% emitiranja audio materijala, a isplaćuje samo oko 11% od ukupnih prihoda koje autori dobivaju. Cijela ideja zaštite autorskih prava je snažno usmjereno na međunarodno pravo i suradnju na globalnoj razini, posebno sa širenjem digitalnih tehnologija koji ne poznaju niti granice niti prostorne, niti vremenske prepreke koje nas inače ograničavaju u ovom našem fizičkom svijetu. Ali to što nema granica i prepreka naravno ne znači da ne treba biti nekih osnovnih pravila. Da bi se mogla sačuvati sloboda neka prava moraju biti zaštićena. Kao što u stvarnom svijetu nam nije dozvoljeno da uđemo u trgovinu i besplatno uzmemo ploču, knjigu, CD ili bilo koje drugo autorsko pravo, to jednako tako ne može biti dopušteno ni na internetu. Mislim da je to važna poruka i na kraju krajeva jedini način da se autorstvo i kreativnost sačuvaju i razvijaju. Dakle, uvijek moramo imati na pameti ideju autorstva, kreativnosti i mogućnost njihove zaštite i razvijanja naravno. Ovaj prijedlog zakona je pokrenuo vrlo živahnu raspravu koja se rijetko viđa, 419 stranica različitih komentara bilo na sam prijedlog zakona bilo na druge komentare. Ali ako ih malo bolje pročitamo i pogledamo veliki dio njih je upravo usmjeren na pitanje jesu li autori pravedno i na vrijeme plaćeni za svoj rad i za iskorištavanje svojih dijela? I kao što ne očekujemo da nam netko proda kruh, haljinu ili auto, a da to ne platimo, tako ne bismo morali očekivati ni da netko za svoju pjesnu, za svoj video, za svoj članak ili bilo koje drugo autorsko djelo bez obzira što nam to tehnologija omogućava, ne bude za to plaćen odnosno da mi možemo vrlo lagano doći do svega toga. EU je u zadnjem desetljeću činila velike korake u smislu zaštite autorskih i srodnih prava, to se posebno odnosi na autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu. Naravno, osim europskih direktiva ovaj zakon je rezultat velikog broja međunarodnih konvencija, sporazuma i slično. Kada je direktiva bila u javnoj raspravi, kad je bila u donošenju zaista je bilo prijepor, bilo je, naši zastupnici u Europskom parlamentu su bili zasipani svim mogućim mailovima tako da su u jednom času njihove mail adrese bile blokirane jer nisu mogli primati toliku količinu mailova za i protiv sugestija i svega ostalog. Dakle, živimo u jednom novom svijetu, živimo u jednom novom dobu. Pogledajte svi smo na svojim smartphonima ili bilo šta i normalno nam je da bilo koju informaciju koju možemo dobiti dobijemo. Ali ono što cijelo vrijeme trebamo imati na pameti da je cijela ideja zaštite autorskih prava u tome da se održi, sačuva i adekvatno nagradi odnosno plati izrada autorskih djela. S druge strane ono što nam je svima važno, a to je da autorska djela budu jednostavno i trajno dostupna javnosti. Danas u vrijeme digitalnih tehnologija i bezbrojnih načina distribucije sadržaja to je posebno važno. I ja nekako kad raspravljam o zakonima uvijek nastojim biti korektna i nastojim biti iskrena. Pa nije jednostavno naći balans, pravu mjeru u kojoj će svi i autori i publika biti zadovoljni. Jednostavno nije jednostavno, da je jednostavno sigurno ne bi taj zakon odnosno direktiva kad je bila na razini EU izazvala toliko prijepora i jednako tako ne bi izazvala niti, i treba izazvati i mi o tome trebamo raspravljati i trebamo imati na umu da nijedna direktiva nije, kako ja znam reći, uklesana u kamen i da se ne može mijenjati. Jednako tako kao što i zakoni kad, kad krenemo koristiti vidimo u dijelu koji nije da se ne treba mijenjati. Onu poruku koju je ministrica, ja sam najmanje prozvana da štitim ministricu ili ju hvalim, ali poruku koju je ministrica tu izgovorila je rekla „ovo je zakon u prvom čitanju, dajte prijedloge, mučimo se, imamo problema, znamo da ima mogućnost za napredak“, stoga i od nas se očekuje da damo prijedloge i ja to tako i čitam i čitam da između prvog i drugog čitanja svi oni prijedlozi koje ćete čuti s ove govornice, koje ćete čuti kroz raspravu, eventualno kroz odbore ćete dalje još jedanput vidjeti i vidjeti da se nađe zaista nekakav, nekakav razum vezan uz sve to zajedno. Prema tome, ono što trebamo trebamo svi zajedno djelovati za napredak. Dakle, prije nekoliko godina se jednako tako digla velika bura oko jedne od direktiva, dakle to je bila ona o autorskim pravima koja je na jedinstvenom digitalnom tržištu i rečeno je ona će uvesti i dovest će do kraja interneta, cenzure će zavladati, uništit će svaku mogućnost pristupa sadržaju, bit će porez na linkove, oni će značajno smanjiti dostupnost na internetu, postavljat će se filteri za sadržaj, možda sam ja u krivu, ali ne čini mi se da je, da je se bilo šta u tom smislu promijenilo, Internet i dalje postoji, količina materijala i koje dobivamo informacija na njemu je veća nego ikad. Ali ono što se nadam i što je važno i što je važnost ovog zakona netko kreira taj materijal, netko stvara taj materijal i za očekivati je da oni koji su autori tog materijala dobiju kunu, euro više za svoj rad i ono što treba biti interes svih nas da se zaista to dogodi u budućnosti. Ovaj zakon o kojem danas raspravljamo u prvom čitanju i ima korijene u svemu tome i bez obzira što načelno zaista podržavamo ideju i regulacije i zaštite od autorskih prava, naravno da imamo i neke od primjedbi. Ja ću ovdje načelne, a u pojedinačnoj ću naravno moju vječitu temu, a to i ministrica zna, a to je tema arhitekata koji prije nisu da budemo pošteni do kraja, nisu bili regulirani na adekvatan način, sad se regulira i moja želja je da to bude bolje i zbog njih. Ovaj zakon kada ga ja čitam ima 314.članaka, opsežan je, kompliciran, težak za provedbu, kada bi se to moglo nešto malo pojednostaviti sigurna sam da bi to bilo dobro. Ono što koristim ovu priliku, a to ću reći i kada će biti u drugom čitanju, a to je da će posao predlagatelja biti da intenzivno prati zakon koji će jednog dana biti donesen i da problem na vrijeme ispravljaju. Taj sustav zaštite autorskih prava sigurna sam donošenjem ovih zakona nije gotova stvar, tu će se morati raditi, balansirati, vidjeti različite interese, vidjet ćemo što će nam razvoj tehnologije donijet. Nama razvoj tehnologije može donijet novih problema. Ja ću samo ovo još iskoristiti da upozorim na jedan članak koji je mi je ostao nedorečen odnosno onaj dio kad stupa na snagu zakon, za čl. 62.ste odredili da stupa na snagu tek 7.lipnja 2022. Zanima me koji su bili razlozi za to, a u čemu je riječ? Tim se člankom propisuje da „autor ima pravo na redovno, redovito najmanje jedanput godišnje primati ažurirane relevantne i sveobuhvatne podatke o iskorištavanju svog autorskog djela koji je predmet autorsko-pravnog ugovora“

Izvolite.

Pa evo na početku odmah da kažem da će Klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog ovog zakona, prije svega zbog činjenice da se ovim predloženim zakonom nacionalni sustav zaštite autorskog i srodnih prava modernizira u skladu prije svega s potrebama suvremenog digitalnog društva i digitalnog tržišta, a onda i s razvojem odgovarajućeg pravnog okvira EU i naravno dodatno će se time unaprijediti određeni aspekti nacionalnog sustava u području zaštite autorskih i srodnih prava. Naravno pred nama je jedan vrlo kompleksan zakon sadržajno prilično opširan, preko 300 članaka i ono što je važno još napomenuti, podsjetiti iako je već rečeno ja ću ipak podsjetiti da se donošenje predloženog zakona provodi usklađivanje s dvije direktive. Prva direktiva je Direktiva o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i druga direktiva je Direktiva o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa. Kada je u pitanju sustav zaštite autorskog i srodnih prava, prije svega potrebno je naglasiti da sustav zaštite autorskog i srodnih prava ima za cilj prije svega osigurati poticaj za stvaranje autorskih djela kao i za ulaganje u stvaranje autorskih djela i drugih predmeta zaštite, ali jednako tako i osiguravanje pristupa javnosti tim djelima odnosno predmetima zaštite i to na način da se naknadama od korištenja djela i drugih djela i drugih predmeta zaštite osigura povrat ulaganja u njihovo stvaranje i osiguravanje pristupa javnosti odnosno da se osigura financijska osnova za daljnje bavljenje kreativnim djelatnostima. Naravno kad pogledamo i sagledamo kontekst vremena u kome danas živimo, naravno da onda možemo itekako zaključiti i da trebamo osvijestiti da smo svjedoci okolnosti, ali i izazova u kojima se način korištenja autorskih djela i predmeta zaštita srodnih prava bitno izmijenio, prvenstveno u kontekstu razvoja digitalnih i informacijskih tehnologija i naravno između ostaloga i radi toga pa i suštinski radi toga pokazalo se potrebnim osuvremeniti pravni okvir za zaštitu autorskog prava i srodnih prava i naravno prilagoditi ga digitalnom društvu. I ono što imam potrebu još osim toga naglasiti da nije manje važno i onaj moment koji govori o značajnom gospodarskom i društvenom doprinosu autorskog prava i srodnih prava o čemu između ostaloga svjedoči i studija naziva industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u EU koja je izrađena u rujnu 2019.g., koja kaže da prema podacima iz pojedinih dijelova studije koja obuhvaća podatke za razdoblje od 2014.do 2016.g. doprinos industrija koje intenzivno koriste autorsko i srodna prava u RH iznosi 4,6% u ukupnoj zaposlenosti odnosno 6,3% u BDP-u, doprinos pak industrija koje intenzivno koriste autorsko pravo i srodna prava u EU je u prosjeku još veći te iznosi 5,5% u ukupnoj zaposlenosti odnosno 6,9% u bruto domaćem proizvodu. I naravno u tom kontekstu također osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom obuhvaćaju nekoliko područja, prije svega dakle prvo područje koje se odnosi na otklanjanje dosadašnje pravne nesigurnosti vezane za određena korištenja iznimaka i ograničenja od autorskog i srodnih prava u kontekstu novih načina korištenja autorskih dijela i drugih zaštićenih sadržaja. Drugo područje pak odnosi se na poboljšanje praksi, licenciranja i osiguravanja šireg pristupa zaštićenom sadržaju. Treće područje odnosi se na stvaranje tržišta autorskih prava koje dobro funkcionira i četvrto područje odnosi se na osiguravanje pretpostavki za pravičnu naknadu autorima i izvođačima u ugovorima kojima isti ustupaju svoja prava radi korištenja njihovih djela i drugih predmeta zaštite. Prije svega jasnija, dobit ćemo jasnija pravila zaštite autorskog prava i srodnih prava prikladna za primjenu u digitalnom okruženju. Naravno da će se time postići veća pravna sigurnost i svakako doprinijeti gospodarskoj održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija. I naravno svakako očuvanju kulturne baštine, a da se pri tom ne narušava sloboda izražavanja i drugi interesi korisnika digitalnih sadržaja i naravno da će se u tom smislu donošenjem ovog zakona povećati pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija, institucija kulturne baštine, obrazovnih institucija itd. I ono što je važno još smatram naglasiti da predloženim zakonom propisuje se obvezna sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe rudarenja teksta i podataka. Zatim za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi i svakako za potrebe očuvanja kulturne baštine. Naravno tu je i područje djelatnosti institucija kulturne baštine gdje će se predloženim zakonom osigurati i jasan okvir za reguliranje autorskog prava i srodnih prava kako bi se olakšala digitalizacija i širenje djela iz drugih predmeta zaštite koji se smatraju nedostupnima na tržištu. I naravno u ozračju svega ovoga što sam do sada nabrojila Klub zastupnika HDZ-a će ovaj prijedlog zakona podržati s tim da klub izražava stav i smatra da posebnu pozornost treba staviti na one dijelove zakona i one članke koji reguliraju odnos između diskografa i izdavača vezano za ostvarivanje pravične naknade.

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicom, želim nešto reći o Prijedlogu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima iako moram priznati da mi je ovo jedan od težih zakona koji sam ovaj gledao dok sam se pripremao i baš jednostavno govoriti o ovome nije lako s obzirom na tu tematiku koja nas je jutros okupirala i mislim da rasprava ide u dobrom smjeru. Tako da najviše polažem vjere u ono što je govorila ministrica jer se ipak netko usudio nakon koliko, 18 godina da idemo u promjenu tj. cjelokupnog zakona uz neke manje izmjene koje smo imali u međuvremenu, a da diramo u prostor koji očito nije uređen ne samo u RH nego i u prostoru EU, a da ne govorimo s druge strane ajmo reći i drugih država koje nisu u EU i onda dolazimo na raspravu koju smo imali danas. Reći da danas 2021. živimo jednako kao u '90.-tima, '80.-tima kada je isto postojala ova industrija o kojoj se danas najviše govori, diskografija, muzika, glazba, umjetnost itd., u sasvim drugačijim oblicima.

I onda na drugoj strani da li smo iskoristili nešto, a da li je onaj tko nam je omogućio zabavu dobio svoju zadovoljštinu. To je očito dvojba s kojom se nije lako nositi u vremenu onoga što imamo, a to je snažna digitalna transformacija iz dana u dan, nove tehnologije i kako stati na to u dijelu da budemo pravedni, koliko možemo pravedni biti prema onima koji stvaraju svoja djela. I kad smo, kažem, nekada to mi sami producirali slušajući, ne znam, pokušavajući snimiti neku pjesmu koja nam je bila draga, pa je onda producirati u automobilu ili negdje drugdje i danas kada nam je to puno lakše. Čuo sam evo i raspravu g. Matule kao glumca, svi su se pokušali pronaći u ovom zakonu, slušao sam i kolegu Škoru koji je u tome sigurno najviše, ajmo reći, doma ili upoznat s time, zaista nije lako s obzirom da se radi o industrija koja nije beznačajna.

U EU su te brojke i nešto veće od nas. Kome pogoditi ili na koji način uspostaviti, ajmo reći, pravednost? Pokušao samo to usporediti s nečim u životu što mi je poznato, pa recimo gradnja kuće koja iziskuje jednog dobrog arhitekta i projektanta koji će nam je, ajmo reći, nacrtati, onaj izvođač koji će je izgraditi i na kraju korisnik koji ju je naručio i koji će platiti sve to, a onda tu kuću može nekome iznajmiti u turizmu i naplatiti svoje usluge. I to je tu vrlo jednostavno posloženo i tu nemamo problem. Međutim, kad smo došli u industriju zabave očito da imamo problema jer ako sam dobro pogledao ovih 727 komentara koji su ostavljeni u javnom savjetovanju mnogi kažu ja sam izvođač, moja se glazba reproducira, a nemam nikakvu naknadu od toga jer se producira, ne znam, na društvenim mrežama ili putem pojedinih servisa. I kako tu naći najpravedniji model? Opet kažem, sve što znam stavljam u ruke ministrice jer ona to sigurno najbolje zna jer je autor ovog zakona i vjerujem da je ona namjera koju je ona ovdje danas govorila možda najbolje što možda u ovom trenutku može. Da li možemo pronaći ovaj moment zajedništva u smislu tj. rješenja da svi, i to piše u komentarima, kolektivno nešto zaslužimo, pa individualno dobijemo, kao što to imamo kroz neke druge naklade koje se isplaćuju izvođačima, e to je sad pitanje. Da li je onda taj zakon pravi i da li je to autorsko djelo tada zaštićeno ili njegovo srodno pravo ako svi kolektivno to, ajmo reć, pregovaramo ili dobijemo, pa individualno nešto dobijemo i naš račun, to je sad pitanje i tu se otvaraju te brojne dvojbe i da li je ova direktiva koju želimo implementirati najpravednije rješenje s obzirom da imamo očito iskustva koja govore da neke druge države s time isto imaju problem iako su recimo puno doma od toga nego što smo mi, a da ne kažem onda preko naše granice u drugim državama gdje je sve dozvoljeno, gdje jednostavno nemate zaštitu, posebno, ajmo reći, u tom digitalnom svijetu i gdje možete raditi što god hoćete, a tu smo malo dalje od njih.

Međutim, razvojem tehnologije mi živimo u nekom novom dobu, u nekom novom vremenu i to je jasno zloupotrebe su sve veće. Kako zapravo zaštititi autora, a znamo ako mogu usporediti da smo ovdje u situaciji kao kriminalci i policija, oni su uvijek korak ispred, tako se meni i čini unatoč ovom zakonu koji mi donosimo da će zapravo ovaj zloupotreba biti uvijek korak ispred zakona. Kolega Šimičević, jesu korak ispred, ali to omogućava tehnologija današnja i tu jednostavno pomoći nema i ako će razgovori između ovih, ajmo reći, koji stvaraju autorska djela u svim sferama od video igarara, kulture, muzike itd. kroz neke mogućnosti sa tim koji to mogu dijeliti ili se može njihov servis koristiti za dijeljenje takvih sadržaja naći rješenja u kojima će svi bit zadovoljni sigurno da bi to svi pozdravili i rekli to je to. E sad, kažem, s obzirom na uređene prostore, recimo EU i ono što znamo da ne možete baš u svakoj državi EU skinuti određene sadržaje, ne znam, u Njemačkoj i tako kao što možete u Hrvatskoj baš na isti način ili kad dođete u prostor drugih zemalja gdje možete skinuti sve i znamo danas što koristimo kad gledamo filmove, kad gledamo serije itd., imamo ono što plaćamo, znaš da moraš platit i gledaš, a ima se i onoga što se ne plaća, a opet se gleda na isti ili sličan način. Nažalost i danas se vrte filmovi prije koji su novi već na Internet platformama prije nego što možda izađu i u samim kinima itd., [[Upadica: Hvala]] tako da nije jednostavno ovo rješenje, ali kažem, evo vlada je učinila svoje, nadam se da ćemo Sabine Glasovac, izvolite.

Mislim da se i kroz današnju raspravu i u ime klubova i sad kroz par pojedinačnih rasprava iskristalizirala zapravo potreba za revidencijom ovog prvog prijedloga zakona odnosno prijedloga zakona u prvom čitanju i iskreno se nadam da ova rasprava neće biti onako bacanje riječi u vjetar nego će se zaista čuti i ova rasprava koja mahom proizlazi iz, u jednom manjem dijelu zastupnika iz osobnih iskustava jer su i sami dio, dio svijeta, umjetničkog svijeta ili nekog drugog gdje su suočeni sa određenim pravima što autorskim, što izvođačkim, što ovaj distribucijskim, ali u drugom dijelu zastupnika kroz ono što su ljudi koji su upućeni u probleme dobili sliku kroz javnu, javnu raspravu, a mi smo ovdje između ostalog i glasnogovornici naših, naših građana, pojedinih interesa naših građana i na nama je da iste ovdje elaboriramo ili reci ovdje ili šuti do kraja ovaj ne samo donošenja zakona nego i do, do provedbe istoga. Nemam bilo kakvu namjeru biti destruktivna, ali još ću jednom samo ponoviti, čini mi se da načela Direktive 279/2019 nismo u naravni prenijeli u smislu pravednog odnosno u smislu pravedne naknade za određena prava, isto tako nismo osigurali mehanizme kojima ćemo to postizanje načela direktive doći. Rješenja koja se predlažu kroz sam zakon nisu odgovarajuća zato što već sam rekla, kad govorimo o kolektivnom pregovaranju gdje bi udruge trebale pregovarati u međuodnosima pravedne raspodjele prihoda od korištenja snimki na digitalnim platformama naprosto to bojim se da nećemo moći ostvariti jer članstva u udrugama su dobrovoljna i ne možemo naš hrvatski pravni sustav poznaje kolektivno pregovaranje u smislu u odnosu poslodavca prema radnicima i obrnuto što u ovom slučaju nije odnos između u ovom slučaju što je najviše spora diskografskih kuća odnosno proizvođača fonograma i samih izvođača. Znači bojim se da taj model, ne samo ja nego ono što vidimo iz javne rasprave neće biti učinkovit. Drugo što ste predvidjeli kroz čl. 58.je konvalidacija nepostojećih ugovora odnosno ugovora postojećih ugovora. E sada tu imamo višeslojne probleme, prvo imamo više od 90% izvođača koji ugovore o prijenosu prava za digitalnu distribuciju odnosno pravo činjena dostupnim javnosti nisu potpisali. Druga kategorija su oni koji su ih potpisali prije 10, 20, 30 godina kada smo govorili o komandnoj prodaji nosača zvuka prije toga nekih drugih oblika gdje nigdje u tim ugovorima nije taksativno navedeno pravo stavljanja na raspolaganja javnosti jer naprosto u tom trenutku nije postojalo ni to pravo niti su postojale digitalne platforme kroz koje su se producirale određene snimke. Treće, imamo isto tako slučajeve gdje su neki izvođači nisu nikad potpisali nikakve ugovore naprosto što prije nije bio običaj da prateći izvođači potpisuju bilo kakve ugovore, to se rješavalo na nekakav poseban način. I četvrta kategorija su oni koji su potpisali s jednom diskografskom kućom u međuvremenu su prešli u drugu diskografsku kuću i čak i ako su s drugom diskografskom kućom na ovaj ili onaj način imali takvu snažnu pregovaračku poziciju da se radi o onom malom broju izvođača koji imaju određenu tržišnu težinu pa imaju i bolji položaj u pregovaranju, što je jedan mali dio izvođača, znači čak i ako su to potpisali s novom kućom oni i dalje slušaju putem digitalnih platformi odnosno svi slušamo putem digitalnih platformi neke njihove uratke koji su nastali prije te kuće, a ne mogu dobiti nikakvu naknadu za ono vrijeme koje je prošlo.

Smatrate li da bi uvođenje novog prava za studijske glazbenike bio udar i na glavne izvođače koji bi zbog toga bili u nezavidnoj pravnoj, ali i lošijoj financijskoj poziciji kada se gleda prihod iz izvora distribucije? Da li bi to bio dodatan udarac na izvođače, izdavače koji su glavni investitori u glazbu i poduzetnici kojima nitko ne garantira da će se investicija uložena u pojedinu snimku ili album vratiti? Pa mislim da teret pravične, ne bi to uopće gledala kao teret to je naprosto pravična naknada na tri nekakva dijela za tri različita prava. Ne može se dogoditi da se jedno pravo zanemaruje ili da naknadu za to pravo ubire netko drugi tko je vlasnik nekog drugog srodnog prava.

Da, uglavnom smo svi suglasni oko ovih stvar, evo upravo je i kolegica Glasovac to lijepo rekla, ja ću to samo još malo nadograditi. Dakle, gdje god da se zafešta u bilo kojem dijelu Hrvatske Dalmatinci će pustiti „Dalmaciju u mom oku“ MIše Kovača, Slavonci će pustiti Škorinu „Otvor ženo kapiju“, Zagorci „Suzu za zagorske brege“ Vice Vukova sve naravno pomoću neke digitalne platforme, bit će to odlična zabava. Ta se digitalna platforma mjesečno plaća što je sasvim u redu, postoji pretplata za korištenje te digitalne platforme pa i glazbe koju ona sadrži. U ovome prijedlogu zakona vidimo da će nositelji autorskih prava za već spomenuto emitiranje odnosno korištenje ostvariti razumnu naknadu koju će im isplatiti diskograf s kojim imaju ugovor. Eto da još jednom podsjetimo, ove tri spomenute pjesme nastale su u rasponu od '60.-tih do '90.-tih godina kada još nismo niti znali da će se društvene mreže komercijalizirati na ovaj način te dakle mnogi izvođači i izvođačice pojedinačni ili naravno skupni imaju neke stare po 50 godina stare ugovore i diskografi naravno pretpostavljaju da sukladno odredbama toga ugovora oni imaju pravo raspolagati, te naravno i raspoređivati naknadu za samoga izvođača. Posebno želio bih ovdje reći nešto i u ime pratećih glazbenika. To su svi oni koji naravno nisu dio nekog benda, nego su jednostavno savršeni studijski glazbenici. Spomenuo bih ovdje i kolegu Škoru, pa eto tu su i legendarni Ante Gelo i mnogi. Prilikom prijave glazbenog dijela kako to funkcionira? Izvođač prijavi glazbeno djelo i unutra u tom formularu navede sve koji su sudjelovali u izvedbi istoga. E sad kako će taj recimo violinist ili violončelist doći do svoje naknade. Pa za sada trenutno jedino putem članstva u nekoj udruzi koja ima sve njegove podatke, dakle i žiro račun, ime, prezime, adresu. Ono što bih rekao i što sam spomenuo poštovanoj ministrici i u replici je da svi zajedno pokušamo do konačnog prijedloga zakona vidjeti možemo li ići u smjeru kolektivne zaštite tih prava, iako je eto još jednom ponavljam kolegica Glasovac rekla da tu postoje određeni problemi ali vjerujem da se svi možemo dogovoriti. Toliko o glazbi. Sada bih spomenuo i jedan još simpatičniji primjer. Jedna televizijska serija koja se nekada zvala „Zauvijek susjedi“ a sada se zove „Zauvijek, zauvijek susjedi“ U njoj glumi cijeli niz glumica i glumaca. I budući da poznajem obojicu, a i sam sam član Hrvatskog društva dramskih umjetnika razgovarao sam i rekli su dobili smo honorar za snimanje te serije. Razumije se, potpisali ste ugovor. To nitko ne spori. Potpisali su ugovor jer su u tome trenutku bili stavljeni pred čuvenu rečenicu „uzmi ili ostavi“ Tako postupaju i mnogi umjetnici i glazbenici i glumci, pa i mnogi drugi jer su jednostavno dovedeni u takvu situaciju da im treba novac za život i potpišu ono što se pred njih stavi. Vjerujem da ćemo i njihova prava staviti u neki konačni prijedlog zakona na jedan dobar i ispravan način.

Vjerujem da bi to mogao biti jedan lijep, a možda i poprilično značajan dio prihoda nacionalne televizijske kuće. Eto hvala vam lijepa.